Hvala lijepo. Tražim stanku od 10 minuta da ukažem na problem prometnog kolapsa na cesti Goričan-Zagreb. Može, kolega Lovrinović. Poštovani gospodine predsjedniče u ime Kluba Promijenimo Hrvatsku, tražim stanku, želim upozoriti na probleme u funkcioniranju saborskih odbora [[Upadica: Saborskih odbora.]] odbor. Izvolite. Poštovani predsjedniče tražim stanku u ime Kluba HSS-a da upozorim na sve teže i teže stanje u poljoprivredi. Može, ako nema više zahtjeva za stanku, nastavljamo s radom u 9,43 minute.

Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora.

Prvenstveno o začelju te liste, na kojem se nalaze 4 slavonske županije, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, a nije daleko niti Osječka. Ne samo ti podaci, nego isto tako podaci, gdje te regije, tipa NUC 3 spadaju među najloše rangirane regije u Europi. Mi možemo govoriti o nekim pokazateljima uspješnosti u napretku RH, koji jesu mali, ali možda pokazuju ipak jedan trend, oporavljamo se, međutim kada svedemo te podatke, samo na razinu slavonskih županije, onda sigurno da više ne stoji ta konstatacija, tamo je nazadovanje. Tko god je došao, bio, malo vidio jedan širi kontekst bilo kojega slavonskog kraja, ne samo gradova, najvećih gradova, županija, taj je sigurno primijetio brojne, napuštene objekte, kuće, nepopulizirana naselja, koja svakim danom sve više tonu. Čistom ekonomskom logikom kada bismo krenuli, bilo bi ispravno pitati, da li takvo društvo koje je opustošeno, može stvoriti novu dodanu vrijednost, da li može nadoknaditi razvoj koji bi bio potreban da se makar približimo nekom prosjeku RH, ili da napredujemo pa da budemo među boljim regijama EU. Pogotovo je problem, kada čujem izjave nekih kolega koji su sa područja koja su uz more, koja kažu da oni bi prenijeli nama u Slavoniju, znanja o razvoju turizma, pa da bismo mi bili uspješni. Ja ne znam ono da li netko stvarno smatra da nešto što je nekad bilo Panonsko more, danas može postati hit turistička destinacija. Mislim da Slavojnija ima svoju drugu podlogu i koja može biti isto tako uspješnica, a to je poljoprivredna proizvodnja koju treba nadograditi da ima i opskrbu tih poljoprivrednim proizvodima, isto tako i preradu tim poljoprivrednim proizvodima. Isto tako, da ti kolege shvate, da ti poljoprivredni proizvodi trebaju biti na meniju njihovih turističkih odredišta, na meniju turističkih hotelijerskih lanaca, poljoprivrednih, određenih tržnica, a ne da bude to samo načelna, neka plavo zelena poveznica. Vjerujte mi, naslušao sam se toga, niti jednom nismo imali priliku od toga imati neku veću korist. Imali smo izmijene poreznog sustava, ja ih još uvijek nisam kod mene osjetio, da oni nešto dovode, ali definitivno da nije uspjelo u našem kraju, možda na razini Hrvatske, pokazati će podaci ali kod nas definitivno ne. Imamo projekt Slavonija, Baranja i Srijem od kojega svi očekujemo da donese dobrobit, međutim ono što je do sada izrečeno, zapravo je baziranje na nečem što već postoji, na sredstvima EU, koja su već ranije dodijeljena. I kad netko kaže, dobiti ćete, evo imam izjavu od pomoćnika ministra regionalnog razvoja, projekti sa područja Slavonije, dobiti će maksimalni broj bodova, dobiti će bodove koji im mogu dati da imaju prednost. Onda imamo izjavo, praktički istovremenu, ministra Tolušića koji kaže dati ćemo puno više bodova, svima koji su nerazvijeni a to će biti dobro i za Slavoniju, a onda ja kažem al to što će biti dobro, to je dobro i za Liku i Banovinu i sve druga nerazvijena područja, ali nije to Projekt Slavonija, ajmo ga onda proširiti i dobra je inicijativa kada sam čuo da ono biti će i Projekt Sjeverne Hrvatske, koji je može svatko na taj način imati. Ali kada pogledam samo iznesene projekte koji trebaju biti nositelji razvoja, iskreno, razočaran sam, opet živimo u prošlosti, ni jedan naš političar još nije donio stvarnu viziju kako će Slavonija napredovati.

Znamo da je Hrvatska izuzetno dobro razvijena autocestama, da se na to s ponosom uvijek osvrćemo, iako naravno, da imamo puno problema u plaćanju svega toga, ali ovo što se događa na cesti Goričan-Zagreb, u ovom dijelu od Svete Helene pa prema Zagrebu, to je jednostavno više neizdrživo. Znači, već par mjeseci traju radovi na jednom komadiću te ceste na nadvožnjaku, ali nije to samo ove godine, to se događa iz godine u godinu. Svake godine na par mjeseci, na tom djelu ceste radovi. Radovi koji traju u nedogled, radovi koji ne vidi im se kraj, ne vidi se kada će oni završiti, ljudi stoje u kolonama i na izlasku iz Zagreba i na dolasku u Zagreb. Definitivno, sada kada je počela turistička sezona, znamo da je to cesta koja vodi turiste iz Mađarske prema Jadranskom moru sada su ti prometni zastoji takovi da to više jednostavno nema nikakvog smisla. I ja ovim putem stvarno želim izraziti jedan veliki protest svih onih vozača koji se vode pogotovo sada, kada se rekonstruira drugi pružni kolosijek i gradi drugi pružni kolosijek pruge Dugo Selo-Križevci pa još više ljudi putuju automobilima jer je i vlakom onemogućen normalan promet, što je normalno i uredu, u ovom trenutku stvarno ljudi više ne znaju što učiniti kako se ponašati u tom dijelu. Evo sa ove govornice iz Hrvatskog sabora molim lijepo mjerodavne da ispitaju što se to događa u Hrvatskim autocestama koje upravljaju tim dijelom cestom, tom cestom, zašto ti radovi na tom komadu ceste uvijek traju tako dugo, zašto se ti radovi ne izvode u vrijeme kada nema turističke sezone kada nema takvog pojačanog prometa i zašto se ti radovi uvijek izvode baš tako vremenski u nedogled. Jer jednostavno kada bi nekakva normalna razvijena zemlja išla raditi takve radove oni bi bili gotovo vjerojatno za nekakvih možda mjesec dana. U Hrvatskoj na ovom dijelu ceste to traje nekoliko mjeseci, vjerojatno i pola godine. Ja ne znam hoće li to uopće završiti i ove godine kako to traje, vjerojatno će se nakon toga preseliti na drugu stranu ceste i početi iz početka opet nešto kopat, rovat i opet nešto raditi. Dakle poziv mjerodavnima ispitaju, to ja znam da je Zakon o javnoj nabavi kompliciran, da Zakon o javnoj nabavi ne omogućuje uvijek odabir najboljih izvođača radova, ali vjerojatno postoje neki rokovi u kojem roku se mora završiti posao koji je ugovoren. Ja ne vjerujem da je netko napravio ugovor da će radovi ne znam na rekonstrukciji nekoj kolnog traka na nadvožnjaku u Sesvetama trajati pet mjeseci koliko već sada traje. Evo hvala lijepa i nadam se da će se nešto pokrenuti da će se to završiti konačno. Iduća rasprava je uvaženi kolega Ivan Lovrinović u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, poštovani građani koji nas pratite. Tražio sam stanku da vas sve skupa upozorim na činjenicu da saborski odbori nisu popunjeni znanstvenicima i stručnjacima.

Činjenica jest da su se za 24 odbora raspisao se jedinstveni natječaj gdje se tražilo oko 120 vanjskih članova dakle stručnjaka, znanstvenika, ljudi koji su kompetentni za određena područja kojima se bave ovi saborski odbori. Ali gospodo, pola godine to stoji. evo ja pitam zašto? Možemo li mi raditi bez struke i bez znanosti? Tamo se raspravlja o važnim temama, o važnim zakonima kada nema znanosti i struke to sigurno utječe, pogoršava kvalitetu svega. Sadašnji kapacitet odbora je ajmo tako reći nedovoljan, rasprave su mršave ili ih nema, jednostavno točke prolaze. I sam sam se u to uvjerio, sve to ugrožava kvalitetu rada što sam već rekao. Ja vas molim gospodine predsjedniče Sabora, a i vodstvo Sabora, nemojte odbore pretvarati u debatne klubove samo političara i glasačke mašine koje treba jednostavno nešto propustiti da lakše dođe na plenarnu sjednicu da se to odradi. Postavljam vam pitanje kome smetaju stručnjaci i znanstvenici, zašto ih nema u saborskim odborima?

Zahvaljujem se kolegi Lovrinoviću. Jedna kratka informacija. Slažem se s ovim što ste kazali, potrebno je popuniti odbore i sa našim vanjskim članovima, hoćemo li to uspjeti sada do kraja ovog zasjedanja ili početkom idućeg, to ćemo još vidjeti, ali sasvim sigurno da će od početka idućeg zasjedanja odbori imati vanjske članove. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Htio bih upozoriti na situaciju u poljoprivredi i probleme našeg poljoprivrednika i seljaka koji je nažalost na rubu egzistencije, a smatramo da malo štitimo i premalo rješavamo njihove problem. Prije nego rečem probleme da napomenem da je Hrvatska kada bi koristila svoje poljoprivredne resurse mogla prehraniti oko 20 milijuna stanovnika. Međutim, posljednjih 20 godina kontinuirano se smanjuje poljoprivredna površina tako da je s 1,69 milijuna hektara oranica jednako toliko pašnjaka i livada danas obrađujemo nažalost samo 800 tisuća hektara i koristimo oko 500 tisuća hektara pašnjaka te uz postojeći sustav i organizaciju nažalost prisiljeni smo na postali smo uvozni ovisnici. Samo u 2014. godini smo uvezli 43 tone kukuruza, dok smo uveli 1630 tona soje, jasno da nisu to točni podaci jer se radi samo o sojinom zrnu dok podatke za sojinu sačmu nemamo. Koliko smo uvezli povrća, voća, a u jučerašnjoj raspravi smo čuli šta smo sve uvezli u RH. Pa vas ja pitam da li mi to ne možemo proizvesti u ravnoj Podravini, Slavoniji, u Cetinskoj krajini? Jasno da ne možemo jer postoji niz problema koji se javljaju u poljoprivredi a evo od nekih to su poticaji, cijena otkupna da se ne zna, to je poljoprivredno zemljište. Evo do 30.06. ovu godinu isplaćeni su poticaji. Da, samo pitam koliko je isplaćeno poticaja, da li to, nažalost obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ne znaju, da vas upoznam da je do 30 hektara isplaćeno nekih 2200 kuna po hektaru dok za poljoprivrednike koji imaju više od 30 hektara isplaćeno je nekih 1380 do 1680 kuna po hektaru. Nažalost, žalosno je da u trenutku sjetve i repice i sadnje kukuruza ne zna konačno koliko će poljoprivrednici dobiti za svoj poticaj. Također otkupna cijena, evo završena je žetva repice, ječma, u toku je žetva pšenice, isto se ne zna otkupna cijena. Jasno, cijena će se znati onog momenta dok pojedini trgovački lobiji ispregovaraju cijenu i opet kome? Da ne govorimo o cijeni mesa, cijeni mlijeka, o prevarantskim ugovorima sa pojedinim kombinatima koji idu na štetu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Evo primjer i Agrokor. Stradati će opet mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja neće dobiti isplaćena svoja potraživanja a za mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva 50, 100 tisuća kuna je puno i to je praktički znači propast malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Poljoprivredno zemljište, bilo je saznanje da će Zakon o poljoprivrednom zemljištu, prijedlog zakona ići u proljeće. Gotova je proljetna sjetva, biti će i ljetna stanka, nadamo se da će do jeseni doći u proceduru program poljoprivrednog zemljišta da, jer ovaj momentalni program, Zakon o poljoprivrednom zemljištu opet pogoduje velikim kombinatima a na štetu malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Svi se zalažemo za razvoj malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ali ja vas pitam šta smo mi poduzeli za ta mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Evo to je od nekih, od nekih bitnih razloga zbog čega naša sela propadaju, zbog čega mladi ljudi odlaze van trbuhom za kruhom a Podravina, Slavonija, Cetinski dio staje prazan. I šta možemo poručiti našim seljacima, jedino da se nastave moliti Majki Božjoj Molvarskoj i Gospi Sinjskoj, jedino im je to još preostalo. Hvala.

Predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici.

Dakle ovim zakonom se uređuje pitanje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica EU. Ovim zakonom se ustvari prenose pravni propisi EU u nacionalni pravni poredak. Zakon je bio donesen 9. srpnja 2010. s time da je stupio na snagu 1.7.2013. godine. Ovim zakonom se ustvari uređuju oblici pravosudne suradnje poput Europskog uhidbenog naloga, poput priznanja izvršenja naloga za oduzimanje imovine, poput priznanja izvršenja odluka o novčanoj kazni, o presudama i odlukama kojima se izriče kazna zatvora ili mjera oduzimanja slobode kao i presude i odluke kojima se određuju probacijske mjere i alternativne sankcije te kojima se priznaje i izvršava odluka o mjerama opreza i europskog naloga za zaštitu. Svrha ovih izmjena i dopuna je da se uskladimo sa novonastalom pravnom stečevinom na ovom području i kako bi se otklonile neke uočene slabosti koje su proizašle iz same primjene u praksi. Radi se o usklađivanju sa dvije direktive, Direktivom na pravo na pristup na odvjetnika kao i na Direktivu o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima. Što se tiče ove prve Direktive, dakle na pravo na pravo na pristup odvjetniku u kaznenim postupcima. Dakle njima se uspostavljaju minimalni standardi kojima se uređuju procesna prava okrivljenika u kaznenom postupku. Ono što je bitno da ova direktiva je tražila također i Izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku koji se trenutno nalazi u drugom čitanju pa ih treba gledati zajedno. A što se tiče Direktive o Europskom istražnom nalogu, dakle tom direktivom se namjerava ustvari na jedan sveobuhvatan način urediti izvođenje i osiguravanje dokaza u svim prekograničnim predmetima koje je do sada bilo ustvari uređeno na fragmentaran način. Time se ustvari ovom direktivom zamjenjuju rani propisi EU-a koji su uređivali ovo područje. Kao što sam rekao dakle, ovim zakonom, izmjenama i dopunama pokušali smo ustvari provesti određena tehnička usklađivanja koja su pravosudna tijela kroz praksu uočila kao slabosti za dakle, normalno funkcioniranje propisa EU-a. Predviđeno je da zakon stupi na snagu 8 dana od objave u Narodnim novinama. Zahvaljujem. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Ako ne, onda otvaram raspravu i prvi se za raspravu javio uvaženi kolega Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti, Hrvatskih reformista i nezavisnih zastupnika. Dakle, svako obrazloženje kad se radi o pravni aktima na izgled izgleda suhoparno, a pogotovo u postupku kad se primjenjuje pravna stečevina EU-a. Međutim, ne bih htio ponavljati ni tekst zakona ni tekst obrazloženja, htio bi se osvrnuti u kluba samo na nekoliko točaka iz direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 03. travnja 2014. godine. Mislim da je važno tih nekoliko točaka ovdje sa javne govornice Hrvatskog sabora radi javnosti, radi moguće primjene Europskog uhidbenog naloga, ljudima malo potanko objasniti. Implementacijom u svakom slučaju direktiva, jedne i druge, 2013. i 2014. godine, propisano je minimalno pravo osoba uhićenih u svrhu izvršavanja Europskog uhidbenog naloga, a ono što je najvažnije, uvedeno je pravo na odvjetnika. I to čak na odvjetnika iz domicilne države osobe protiv koje se izdaje Europski uhidbeni nalog. Ono na što sam posebno obratio pažnju, to je točka 12. direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 03. travnja 2014. godine, a o čemu sam u nekoliko navrata već govorio i sa ove govornice, to je pretpostavka nedužnosti, presumpcija nedužnosti. To je jako važno zapravo da u bilo kojem postupku, kaznenom ili bilo kojem postupku, pa čak i u saobraćaju, među nama ljudima, u privatnom životu, polazimo upravo od te presumpcije nevinosti. Presumpcije nedužnosti. Sve dotle dok nadležni sud ne donese pravorijek kao konačnu pravomoćnu presudu, dotle je svaka osoba nevina. Nedužna. I o tome bi i u svojim raspravama pa i u ovom Saboru trebali itekako voditi računa. Ono što me raduje zapravo to je da ste kroz prijedlog teksta zakona o tome posebno vodili računa. Europski uhidbeni nalog bi trebalo biti moguće, glasi točka: ako bi njegovo priznavanje ili izvršavanje u državi izvršiteljici uključivalo kršenje imuniteta ili povlastice u toj državi.“ Ja sam prošao kroz tekst prijedloga zakona i vidim da ste i kroz tekst ali i kroz one obrasce zapravo na kraju zakona vodili računa i o tom dijelu direktive. Točka 27. ona je nama zanimljiva i zbog određenih specifičnih slučajeva o kojima smo u ovom Saboru a da i ne spominjem, izrijekom razgovarali, da se „Europski uhidbeni nalog može izdati da bi se pribavili dokazi o računima bilo kakve naravi, osobe koje podliježe kaznenom postupku iz bilo koje banke, odnosno nebankarske financijske institucije, tu mogućnost treba shvatiti široko, tako da ona obuhvaća ne samo osumnjičenike ili okrivljenike, već i bilo koje druge osobe u odnosu na koje nadležna tijela u tijeku kaznenog postupka smatraju takvu informaciju nužnima.“ Citiram točku 27. direktive. Ali ne razrađujem dalje, milim da je jasna. Međutim, vraćam se na točku 23. direktive iz 2014. godine. Vi ste u prijedlogu zakona kazali da kroz glavu 3. ocjena sredstava potrebnih za provedbu zakona da se ne očekuje povećanje troškova provedbenih aktivnosti u odnosu na dosadašnje, te stoga nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu RH. Međutim, točka 23. otvara mogućnost da se kod izdavanja Europskog uhidbenog naloga pojave troškovi koji su iznimno visoki, istinabog , direktiva rješava da se to može rješavati u suglasnosti sa izdavateljicom uhidbenog naloga, ali kako postoji mogućnost i takvog Europskog uhidbenog naloga, mislim da bi trebali voditi računa i o mogućim troškovima. I da bi u proračunu trebali predvidjeti stavku, ona se ne mora izvršiti, dao Bog da se ne izvrši, ali bi trebali predvidjeti stavku i za takve povećane troškove provedbe Europskog uhidbenog naloga. No u svakom slučaju, Klub stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti, Hrvatskih reformista i nezavisnih podržati će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Nemamo replika, pa idemo na drugu raspravu, to je uvaženi kolega Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege, gospodo dame iz Ministarstva pravosuđa. Uvodno mogu samo reći, bit ću vrlo kratak da će Klub zastupnika SDP-a podržati ove zakonske izmjene. One svakako su prilagodba direktive i ono što se treba napraviti i to je pozitivno posebice ovaj dio koji se odnosi na pravo okrivljenika. Ono što nije dobro, a to je kašnjenje. Na žalost i u ovom zakonu i u ZKP-u koji nam tek slijedi mi debelo kasnimo sa provedbom direktiva. Nema nikakvog razloga zašto se ovo nije napravilo prije godinu i pol, prije godinu, prije šest mjeseci međutim sad smo tu, hajmo to pokušat zgurat što prije do ove ljetne stanke. Mislim da su propuštene određene stvari koje su se mogle korigirati, koje postoje kao dvojbe u sudskoj praksi. Ali Bože moj, ako je procjena da je stanje savršeno, onda ga ne treba dirati u domaćoj praksi, onda ja ga mogu samo podržati. To ide na ruku onima koji misle da je tako. Tako da evo, da ne duljim podržat ćemo i uz žaljenje što kasnimo. Hvala lijepo.

Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovo područje je trenutno uređeno zakonom koji se Zakon o rješavanju sukobom zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, koji je donesen 1982. godine i koje sukcesijom preuzet u naš pravni poredak. Prošlo je 35 godina, dogodile su se značajne i brojne promjene. Postojeća pravna rješenja u tzv. ZRS, skraćeno kako ga zovemo, većim dijelom su zastarjela i treba ih modernizirati. Zakon o međunarodnom privatnom pravu, dakle, on bi uređivao 3 skupine pravila. Pravila o određivanju mjerodavnog prava za privatno pravne odnose sa međunarodnim obilježjem, pravila o nadležnosti sudova i drugih tijela RH, za raspravljanje u pravnim stvarima čiji su predmet privatno pravni odnosi sa međunarodnim obilježjem, te pravila za priznanje i proglašenje ovršnosti stranih sudskih odluka, čiji je predmet navedeni privatno pravni odnosi. Ovim zakonom, uvodimo određene novine i jedna od novina je uvođenje poveznice uobičajenog boravišta koja se koristi u europskom pravu, ali koja nije definirana, pa ga mi u zakonu definiramo, ali samo za potrebe primjene ovog zakona, kako bi olakšali primjenu ovog zakona u praksi. U svrhu preglednosti mjerodavnih propisa pojedine odredbe Zakona o međunarodnom privatnom pravu se referiraju na relevantne uredbe EU i međunarodne ugovore. U tom pogledu zakon, slijedi pristup koji prihvaćaju u drugim državama članicama, u kojima je u novije vrijeme došlo do donošenja ovakvog modificiranog propisa. Tako npr. u Belgiji, u Nizozemskoj, Češkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj. Također, ovim zakonom nastojali smo izbjeći dualistički, da imamo dualistički sustav, odnosno da imamo razliku u pristupu u primjenu propisa mjerodavnog prava, propisa nadležnosti koja se odnose na države članice EU i u odnosu na treće države. U tom kontekstu smo koristili onda istovjetne poveznice, kao one koje su predviđene propisima europskih prava, te smo ih onda proširili i na odnose sa trećim državama. Ono što je važno napomenuti da ovaj zakon ima supsidijarnu primjenu, što znači da se on primjenjuje tek, nakon međunarodnih ugovora i tek nakon propisa europskih prava. Dakle, onda kada ti propisi ništa ne uređuju. Kako se radi o vrlo zahtjevnom i kompleksnom zakonu, za ispravnu primjenu predvidjeli smo jedan dulji … [[Govornik se ne razumije.]] kako bismo kroz potrebne obuke pripremili pravosuđe za ispravnu primjenu ovog zakona. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi klub koji se javio je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i uvaženi kolega Marko Vučetić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Najkraće, Klub Mosta nezavisnih lista će podržati ovaj Zakona o međunarodnom privatnom pravu, podržat će ga iz razloga što se radi o dobrom rješenju izbjegavanja sukoba nadležnosti i što se radi o rješenjima o kojim se na adekvatan način sačuvalo nešto dobro iz hrvatske sudske i zakonodavne prakse, a to smo vidjeli na primjeru definicije i definiranja uobičajenog boravišta, sjedišta, ali i što se ta dobra praksa usuglasila s onim zahtjevima našeg međunarodnog okružja i naše međunarodne biti koje i sad i sami pripadamo, a to je da se zakonodavstvo i pravo, što je god moguće u većoj mjeri unificira kako bi se ostvarila ideja pravednosti i kako bi se ostvarila jedan ideal učinkovitosti i hrvatskog pravosuđa, a i kako bi se zaštitili ti privatni odnosi. Vidjeli smo da ovim predloženim rješenjem koje ugrađen zakon u prvom čitanju da kada se radi o osobnom statusu da je puno lakše i jednostavnije doći do onih informacija do kojih se sada teže dolazilo i da su prava koja se tiču osobnog statusa ona su zajamčena temeljem državljanstva. Imamo primjer recimo intelektualnog vlasništva, raspravlja se i o problemu roditeljskih obveza kada se primjenjuje Haaška konvencija ili ukoliko se radi o izvan ugovornim pravnim situacija, primjerice kod prometnih nezgoda sa državljanima trećih država da se tad također primjenjuje Haaška konvencija, ali i ono što je značajno za naše državljane je ostavljena mogućnost da se i pojedine pravne situacije privatne naravi mogu rješavati u konzularnim predstavništvima. Dakle zaključno, klub MOST-a nezavisnih lista podržava ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju, podržava ga zbog toga što je ostvaren ideal toga da ugradimo ono što je dobro i zadržimo ono što je dobro iz naše zakonodavne aktivnosti i sudske pravne prakse i da to dovedemo u suglasje sa zahtjevima međunarodnog okružja kojem pripadamo. Zahvaljujem. Hvala i vama. Nema je pa gubi pravo na raspravu. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika HDZ-a uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Evo dakle vrlo ukratko o ovom prijedlogu zakona. Ono što želim istaknuti da je sada osnovni izvor pozitivnog međunarodnog privatnog prava zakon kako je rekao i državni tajnik koji smo ustvari 1991. godine preuzeli sukcesijom od bivše SFRJ, a koji je donesen 1982. godine te zaista smatram da je značajno i opravdano donošenje ovog predloženog zakona. Od pristupanja RH EU uredbe na razini EU izravno su primjenjivane u RH pa tako i uredbe o međunarodnoj nadležnosti te priznavanju i izvršavanju odluka u građanskim, trgovačkim, nasljednim stvarima, pomorskim odnosima itd. Ono što želim reći da je zaista važno donijeti ovaj zakon jer se njime uređuje vrlo značajna materija i područje privatno pravnih odnosa s međunarodnim obilježjima, zatim pravila o nadležnosti sudova i drugih tijela RH za raspravljanje u pravnim stvarima čiji su predmet privatno pravni odnosi sa međunarodnim obilježjima i pravila za priznavanje i ovrhu stranih sudskih odluka čiji su predmet navedeni privatno pravni odnosi. Bitno je isteći da će se donošenjem ovog zakona i sucima odnosno praktičarima znatno olakšati postupanje i rješavanje situacija s međunarodnim obilježjem jer će imati jedan novi zakon u koji će biti preuzeta sva dosadašnja dobra sudska praksa koja se godinama iznjedrila u rješavanju svih ovih sporova koji su imali međunarodna obilježja, a isto tako dobit ćemo zakon koji odgovara potrebama suvremenog međunarodnog pravnog prometa koji će dovesti na taj način i do pravne sigurnosti, a i do ujednačenije sudske prakse. Evo stoga pozdravljamo donošenje ovog zakona kao klub i vjerujemo da će ono zaista doprinijeti u cijelom našem pravnom poretku boljoj i ujednačenijoj sudskoj praksi. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovana kolegice. Ma evo samo jedna mala replika. Spomenuli ste koliko dugo smo čekali ovaj zakon, trebalo bi samo naglasiti i apel akademske zajednice i našeg profesora i sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i Splitu, a i ostalih sveučilišta, njihov apel da se upravo donese novi moderan zakon koji će rješavati problematiku međunarodnog privatnog prava. Mislim da ćemo se svi složiti da Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima je i zastario, dugo je na snazi sa malim izmjenama.

Iduća rasprava je Klub zastupnika SDP-a uvaženi kolega Joško Klisović.

Gospodine predsjedniče Sabora. Pozdravljam državnog tajnika sa suradnicima. I odmah na početku želim reći da će klub SDP-a podržati ovaj zakon jel to je nešto što nedostaje Hrvatskoj 30 odnosno od osamostaljenja. Ovaj zakon koji primjenjujemo je star 35 godina dakle od '82. godine, a kao što je u obrazloženju napisano mnoge promjene su se u međuvremenu desile od ulaska Hrvatske u EU i time obveze da primjenjuje direktive sa ovog područja kao i ukupna situacija u načinu poslovanja, u ekonomiji, u tehnologijama koje koristimo i koje bitno omogućuju intenzivnije međunarodne kontakte a samim time i sporove koji mogu nastati sa međunarodnim obilježjem. U tom kontekstu stvara jedan ovakav zakon koji će kodificirati sva pravila međunarodnog privatnog prava, znači mjerodavno pravo za privatne sporove, nadležnosti sudova kod toga i pitanja ovrhe i priznanja takvih presuda je nužan. Iako da ne bi bilo nedoumica mi smo uvijek imali regulirano ovo područje ali ono je bilo rasuto u razne naše zakone koji su evo čak i u obrazloženju ovdje pobrojani, dakle nije da nismo imali pravila i da nismo bili uređena pravna država koja treba znati što, koja zna šta treba primjenjivati. No sada imamo sve na jednom mjestu i to je jako važno. Evo posebice za one koji su stručnjaci u ovoj materiji tu su i pravila za priznanje i ovrhu stranih sudskih presuda. Jer smo mi vrlo često putem tv ekrana informirani da naši građani ustaju protiv provedbe stranih presuda uzimajući naravno i solidalizirajući se sa svojim sugrađanima. Ali ako imamo pravnu državu, ako imamo propise i zakone, ako imamo pravila o priznavanju stranih arbitražnih presuda onda jednostavno moramo inzistirati da pravni poredak funkcionira. Nekada je to bolno, nekada možda nije ni pravedno ali jednostavno to je tako i kao država smo jednostavno izabrali da ćemo biti na temeljima poštivanja zakona i poštivanja prava u svakoj situaciji. Ono što je posebno važno za istaknuti da se ovdje reafirmira poveznica prebivališta kao jedna važna poveznice s obzirom da ljudi koji žive na nekom području imaju najveću i najbližu vezu sa tim područjem a posebice je važna u slučajevima kod osoba bez državljanstva ili kada se državljanstvo ne može utvrditi. Također državni tajnik je spomenuo i to je po meni jedna važna činjenica koju treba istaknuti a to je supsidijarna primjena zakona, dakle zakon se primjenjuje u svim onim slučajevima kada ne postoje međunarodni ugovori bilo dvostrani ili višestrani ili kada ne postoje izravne direktive EU na ovom području koje Hrvatska mora prihvatiti u svoj pravni poredak i to izravno. Na ovaj način kada kodificiramo pravila međunarodnog prava koja su rasuta u masu naših zakona ustvari slijedimo jedan trend također u Europi pa su mnoge europske države krenule tim putem kao recimo Belgija, Nizozemska, Češka, Bugarska, Rumunjska itd. Prema tome, još jedanput podržavamo ovaj zakon, mislimo da će on napraviti malo više reda u našem pravno sustavu i evo želimo mu kvalitetnu primjenu od strane hrvatskih sudova i naravno građana.

Cijenjeni predsjedniče Hrvatskoga sabora, saborski zastupnici. Nacrtom Prijedloga zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu uređuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevoz, nadležnost i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela te inspekcijski nadzor. Postojeći Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga iz 2014. godine potrebno je izmijeniti radi daljnjeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU. Posebno vezano uz propise iz 4. željezničkog paketa koji se odnose na potpuno otvaranje tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika od 1. siječnja 2019. godine te poslove i nadležnosti nacionalnog regulatornog tijela. Europska komisija 2016. u okviru EU pilota dostavila je RH pitanje u svezi nesuglasnosti nacionalnih mjera sa direktivom iz 2012. 34 EU. Stoga je potrebno izmijeniti odgovarajuće odredbe postojećeg zakona. Prijedlogom zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM. Prijedlog zakona vezano uz regulatorno tijelo sadrži odredbe o načelima rada o dužnostima članova vijeća, o odlučivanju o poslovima, o donošenju i izvršenju odluka sudskoj zaštiti, o sredstvima za obavljanje poslova i o podnošenju izvješća o radu. Prijedlog zakona vezano uz regulaciju tržišta željezničkih usluga sadrži odredbe o regulatornim načelima i ciljevima regulatornog tijela, o nadležnostima regulatornog tijela, o postupku po podnesenom zahtjevu, o prikupljanju podataka, o provjeri računovodstvenog razdvajanja, o određivanju osnovne svrhe usluge međunarodnog željezničkog prijevoza putnika koji uključuje kabotažu primjenjivo samo od 1. siječnja 2019. godine o utvrđivanju gospodarske ravnoteže ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, o izdavanju prethodnih suglasnosti i neobvezujućih mišljenja i ocjena, o utvrđivanju roka za pristup uslužnom objektu, o nadzoru naknade za željezničke usluge te o suradnji sa nacionalnim tijelima i regulatornim tijelima ostalih država članica EU. Prijedlog zakona određuje da je regulatorno tijelo nadležno i za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu, prijedlog zakon sadrži o odredbe o nadležnosti regulatornog tijela za provedbu Uredbe Europske zajednice br. 1371/

Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi se za riječ javio uvaženi kolega Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite.

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo nastojat ću u kratkoj raspravi objasnit možda par stvari koje su, čini mi se, bitne za reći, a vezano uz hrvatsku željeznicu, svega ono što smo kroz povijest imali i onoga što nam se i danas kroz ovaj zakon očekuje, klub MOST-a će podržati donošenje ovog zakona iz jednostavnog razloga što je to na neki način naša obaveza, a i budućnost hrvatske željeznice ne možemo vidjeti drugačije nego kroz sve ove zakonske regulative koje moramo primijeniti, implementirati u naš zakonodavni okvir s obzirom na to da smo članica EU-a. Vidjeli smo u medijima u posljednje vrijeme, dosta kritičkih stavova prema hrvatskoj željeznici, prvenstveno se to odnosi, bio je jedan članak gdje se piše posve točno da od Osijeka do hrvatske obale, mislim da do Splita se putuje 24 sata, pa bi nekako u tom smjeru mogla biti ona izjava „Vlak je uvijek brži“, mogla bi ovako glasiti „Vlak je uvijek brži osim ako ne putujete biciklom“ No mi svi skupa ne trebamo se čuditi svemu ovome što se dogodilo na hrvatskim željeznicama, čak ne trebamo tražiti ni krivce u ovoj ili onoj Vladi, jednostavno svih ovih proteklih 20 i nešto godina, je vodilo k tome da su hrvatske željeznice na neki način dosta zapuštene, zapostavljene, dijelom u ovim raspravama smo vidjeli, prijašnjim raspravama vezano uz ovu temu gdje smo razvijali cestovni sektor i zato mislim da neovisno o tome hoćemo li mi usvojiti ovaj zakon, a usvojiti ga trebamo, neće ovaj zakon doprinijeti boljitku željeznica, već će doprinijeti sveobuhvatni konsenzus svih onih koji mogu odlučivati da bi nam sutra na hrvatskim željeznicama bilo bolje. Devedesetih godina ako se sjećate bile su velike borbe sa sindikatima, tada je hrvatska željeznica bila veliko poduzeće u kojem su ljudi naravno, zaposlenici tražili svoja prava, nakon toga mislim da je tamo 2013., 2011., 2012., 2013., sad više ne znam, ne sjećam se točno, došlo je do razdvajanja poduzeća, dakle imali smo putnički prijevoz, teretni prijevoz, HŽ Cargo, imali smo i vuču vlakova pa su ta poduzeća razdvojena kao zasebne cjeline i naravno ugasio se HŽ Holding kao krovna organizacija. O ovome je bilo riječi i na odboru, imat ćemo sad dosta i problema vezano i za natječaj koji će se provoditi na hrvatskih željeznicama vezanom uz osuvremenjavanje željeznica ali ono što je bitno za istaknuti, neovisno o tome u kojem se stanju sad hrvatske željeznice nalaze, ovakve zakonske prijedloge ili zakonske okvire moramo donositi jer smo članica EU-a, i sjedne strane imamo putnike koji žele imat brz i siguran prijevoz, a s druge naše operatere ili prijevoznike koji žele imat pristup trasi pod jednakim uvjetima i naravno HŽ infrastrukturu koja mora to omogućiti. Kažem, hoće li ovaj zakonski prijedlog tome pomoć sam po sebi, neće, ali na temelju onoga što je i državni tajnik objasnio, nužno je donošenje ovog zakonskog okvira. I s toga će ga klub MOST-a podržati. Hvala. Druga rasprava uvaženi kolega Alen Prelec, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, suradnici. Pa evo ovaj Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, ja bih pročitao sam evo početak zbog čega se on donosio. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU-a te se u prilogu dostavlja izjava o njegovoj usklađenosti sa pravnom stečevinom EU-a. ovo je lijepo rečeno, međutim ja bi prvo malo rekao nešto o hrvatskim željeznicama, onako o općoj situaciji. A pa evo, i kolega Žagar je rekao da zasigurno ne možemo biti zadovoljni sa situacijom u hrvatskim željeznicama, općenito, ali općenito govoreći evo istraživanja su dala da svega 12% svih putovanja u Hrvatskoj se odvija javnim prijevozom. Kakav nam je javni prijevoz u svakom slučaju nezadovoljavajući. Nedugo je bilo u Večernjem listu stanje u javnom prijevozu u Hrvatskoj. Pa ja ću samo par stvari reći da steknemo dojam kakvo je stanje u javnom prijevozu pogotovo sad u Hrvatskim željeznicama, odnosno željeznici općenito kako bi shvatili u stvari koliko je ova tema bitna i koliko su ovi zakonski prijedlozi važni da ipak to promijenimo.

Prosječna starost flote Jadrolinije je 33 godine, a u Hrvatskoj željeznici je sljedeće stanje 30 godina se odnosi na vozni park Hrvatskih željeznica. 30 godina su nam prosječno stari vlakovi. Broj putnika koji se voze željeznicama je 22 milijuna putnika godišnje. E sad, kako možemo biti zadovoljni, odnosno moramo biti nezadovoljni sa ovakvim stanjem u Hrvatskim željeznicama. Imamo zastarjele i neodržavane vlakove bez klime. U tom slučaju ja mogu reći imamo izuzetaka. Evo ja sam čelnik jedinice lokalne samouprave u Brdovcu. Imamo liniju Dugo Selo – Savski Marof koje mislim da je jedna od najprofitabilnijih, ako nije najprofitabilnija u Hrvatskoj u kojem svakodnevno komuniciraju ljudi iz bliže okolice Zagreba. Mislim da su bili i kolege ovdje prisutni u Saboru koji su se svakodnevno vozili Hrvatskim željeznicama. To su jedni moderni vlakovi sa klima uređajima. U svakom slučaju jedno putovanje onako kako smo možda doživjeli u EU. Kod nas je pravilo da razmišljamo na način da se željeznicom voze samo sirotinja, oni koji nemaju ni jedan drugi način prijevoza. Mislim da to treba promijeniti. Svi oni koji su bili vani znaju da željeznicu koriste svi oni koji žele stići od točke A do točke B na jedan brz i siguran način. Ovdje kod nas u Hrvatskoj to na žalost nije, osim ja kažem ovakvih svijetlih primjera evo gdje imamo moderne vlakove, vlakove sa klima uređajima i gdje u svakom slučaju je putovanje izuzetno ugodno. Ja se nadam da će takvi primjeri biti po cijeloj Hrvatskoj, jer ako govorimo da nam ljudi, mladi ljudi odlaze iz Hrvatske onda je jasno da je bitna i ova komunikacija. Važna je komunikacija. Svi volimo reći natalitetna politika treba davati roditeljima za djecu, škole knjige, a onda u stvari ne otvaramo radna mjesta i ne omogućavamo mladim ljudima da komuniciraju brzo. Mislim da je i ovo bi trebalo biti dio natalitetne politike Hrvatske željeznice da imamo modernu željeznicu, moderne brze vlakove, vlakove u kojim ćemo moći ugodno putovati. Ja ću samo u par riječi reći općenito, a onda ću i konkretno dati prijedloge vezano uz ovaj zakonski prijedlog. Naime, HŽ Infrastruktura upravlja prugama u RH u duljini nešto većoj od 2600 km. Dobar omjer kilometara pruga i broja stanovnika zemlje. Naime, 1556 osoba po kilometru stavlja RH u rang sa razvijenim europskim zemljama. Međutim, one su u izuzetno lošem stanju. Na mreži održava se 542 kolodvora i stajališta. 1512 željezničkih i cestovnih prijelaza, 109 tunela i 548 mostova. Mnogi od tih objekata su i zaštićeni kulturna baština. Imamo glavni kolodvor i zapadni kolodvor koji jesu vjerojatno zaštićena baština, koji su prekrasni stari kolodvori. Ne kažem da trebaju bit, da ih treba srušiti i da treba napraviti moderne kolodvore. Ali oni zasigurno nisu adekvatni ovakvi kakvi jesu, da ne govorimo o splitskom kolodvoru koji je evo sačuvaj me Bože. HŽ Infrastruktura odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa za obnovu i održavanje, te građenje željezničke infrastrukture koja je javno dobro u općoj upravi. Mrežom dnevno u prosjeku vozi oko 630 putničkih i 115 teretnih vlakova. Imamo mi ovdje i svijetlih primjera. U Domovinskom rastu pruga Vinkovci – Osijek je bila najvažnija sporedna linija u cijeloj državi. Imala je najviše prometa i donosila profit. Nakon 16 godina završena je i njezina obnova 2009. godine i pruga je napravljena za maksimalnu brzinu od 120 km/

Željeznica mora biti lokomotiva razvoja Hrvatske, a ne ono da se željeznicom voze sirotinja. Govorio sam i o kolodvorima iz 19 stoljeća. Da, mislim da su prekrasni kolodvori, ali i oni trebaju bit uređeni. Sustav regulacije. Sustav regulacije na glavnom kolodvoru, izgrađen je i pušten u funkciju, evo sad nedugo, međutim nije dobio uporabnu, nego privremeno rješenje. Znači ulažemo u infrastrukturu, međutim evo događaju se takve stvari koje ne bi se trebale događati. Kada govorimo o ovom zakonu, onda ću pročitati evo jednu, veli ovako u članku 2. govori sljedeće: „Ovaj zakon u pravni poredak prinosi se, Direktiva Europskog parlamenta i vijeća od 14. prosinca 2016. godine u pogledu otvaranja tržišta za usluga domaćeg željezničkog prijevoza, putnika i upravljanje željezničkom infrastrukturom.“ Kaže otvaranja tržišta.

E sad i u čl.4. veli: „U smislu ovog zakona, pojam podnositelj zahtjeva znači i međunarodna grupacija željezničkih prijevoznika.“ E sad ja tu moram malo zastati, kad vidim direktivnu, odmah zastanem, direktivu EU, i onda onako mi je dvojba. A dvojba ide u smjeru sljedećem. Činjenica da smo mi napravili dosta grešaka u zadnjih 20 godina Hrvatske države, dali smo ceste u koncesiju, ceste neke, po tim cestama se naši ljudi voze sa većom cijenom, autoceste govorim i Istarski ipsilon i Macelj kroz Zagorje, veća cijena od cijene autocesta koje su u državnom vlasništvu. Napravili smo Zakon o koncesiji, … [[Govornik se ne razumije.]] pravu, naši građani, više nemaju pristup negdje na moru za plaže, nego moraju plaćati ulaz u koncesijsko pravo. Ulaz. Napravili smo privatizaciju na hrvatski način, i sad je tu samo moja dvojba, je ono oprez da ne napravimo grešku u koracima, da ne dovedemo se u situaciju da i Hrvatske željeznice, pogotovo onaj profitabilni dio privatiziramo ili na hrvatski način, znamo kako je to bilo, po rođačkim vezano ili prodamo strancima koji će nam ovdje dovesti željeznicu, možda moderniju, bržu, bolju, ali u svakom slučaju skuplju. Postavlja se pitanje hoće li se naši hrvatski građani moći voziti tom željeznicom? Evo, to su neke moje dvojbe, a kad govorimo o dvojbama, onda mogu i spomenuti koncesiju za aerodrom, i aerodrom smo privatizirali bi ja rekao. Pa onda aerodrom ne radi noću, ili su cijene aerodromskih usluga veće nego su bile prije. Gospodo draga, nadam se da će Hrvatska željeznica i dalje biti željeznica u kojom će se svaki hrvatski građanin moći voziti po povoljnim cijenama i da se ne dogodi da smo napravili nešto što ćemo danas sutra zažaliti. Kao što smo zažalili za aerodrom, kao što smo zažalili većinom za privatizaciju gdje su nam stranci kupili sve ono što valja, banke, HT, INA-u, i onda nam bude kasno. Hrvatske željeznice moraju biti u hrvatskom vlasništvu, one moraju biti pristupačne za svakog hrvatskog građanina i tu ne bi trebalo biti dvojbe. Imam još jedan primjer gdje sam nedugo čuo da su Austrijanci dio željeznica privatizirali na način da su im dali jedinicama lokalne samouprave, županijama, jasno oni imaju svoj način, županijama, gradovima i općinama. A kad govorimo o putničkom prijevozu onda govorimo i o tome evo su zadaće putničkih prijevoza, povezivanje županijskih, regionalnih središta, međusobno kao i sa lokalnim sredinama na cijelom području Hrvatske željeznice. To piše u prilogu Zakona o Hrvatskim željeznicama. Masovni prijevoz putnika u prigradskim i gradskim područjima. Pa evo sad i to je jedan od prijedloga, kad ne znamo dobro voditi Hrvatske željeznice, kada su one neprofitabilne, kada nisu po našoj mjeri, možda i u tom smjeru možemo razmišljati da prepustimo onima koji će možda brinuti i bolje o njima. Regionalni vlakovi, turistički vlakovi, jedinice lokalne samouprave, pa neka županije, gradovi, općine preuzmu dio tog prijevoza koji će biti sigurno adekvatniji i bolji za svakog građana Hrvatske. Vidim da mi ističe vrijeme. Imam jedne konkretne zamjerke vezano uz ovaj vaš prijedlog. Evo imamo na stranici članak 23. na stranici 17, veli: „Regulatorno tijelo po službenoj dužnosti donosi odluku u kojem se operateru uslužnog objekta određuje razumni vremenski rok u kojem je dužan odgovoriti na upit željezničkog prijevoznika.“ Koji je to razumni rok? 30, 60, 90 dana? Mislim da je razumni rok nešto onako preopćenito.

Kao željeznički prijevoznik ne omogući putnicima unošenje bicikla u vlak prema potrebi uz naknadu, uz preduvjet da se njima lako rukuje i ako to ne utječe negativno na usluge željezničkog prijevoza, te ako željezničko vozilo to omogućuje.“ Kako će putnik znati koji bicikl može unijeti u vlak? Znači procjena ostaje na volji željezničkog radnika. Znači željeznički putnik mora znati dal bude željeznički radnik pustio metar i pol bicikla pola metra bicikla, ili sklopiv, plave boje ili zelene boje. Mislim ovo su neke konkretne stvari, ovo stvarno nije zlonamjerno, nego dobronamjerno, mislim da moramo o svemu tome misliti. I molim vas budite ovdje određenije, da ne bude to bilo na volju ili ne volju željezničkog radnika. Zahvaljujem. 4 su replike. Prvi je uvaženi kolega Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Prelec.

Značajna sredstva su uložena, međutim uvijek je problem strategija i način na koji se novac ulaže i što je to prioritet kada govorimo o željezničkom prijevozu. Ja ću spomenuti prugu Varaždin-Dalj u duljini od 250km koja ima oznaku R202 u HŽ-u. to je jedno kolosiječna pruga ne elektrificirana, ono što je problem u prošlosti se dogodio da su pojedine priključne pruge na toj dionici ukidane, znači na njima je osustavljeno prometovanje kako se navodilo zbog lošeg stanja kolosijeka, to je prije svega pruga Pčelić-Sirač i Pčelić-Banova Jaruga i dionica od Našice prema Pleternici. E sada gledajte, osnovni preduvjet za razvoj svake željeznice je u svakom slučaju teretni prijevoz i količina robe koja se preveze na tom teretnom pravcu. Kada imamo taj oblik prijevoza onda postoji znatni prihodi da se željeznica razvija. Ako spomenemo da postoji Nexe Grupe ili cementara u Našicama, Tvornica gnojiva u Kutini onda se dogodilo da se prijevoz robe recimo kod svojevremeno je to bilo 800 tisuća tona cementa koji se mogao provest željeznicom, prijevoz robe je usmjeren na cestovni prijevoz, a ako se htjelo željeznicom prevoziti onda su se dionice produžavale po stotinjak kilometara duži prijevoz i tu željeznica nije mogla biti konkurentna. Dakle ono što mi moramo napraviti je prije svega odrediti prioritete ulaganja u HŽ. Odgovor na repliku izvolite.

Treba brinuti ne samo o putničkom prijevozu o kojem mi danas govorimo nego i teretnom prijevozu jel i na taj način ćemo prije svega štititi okoliš.

Bilo je tu primjera evo nedugo gdje su mladi turisti išli iz Splita u Zagreb, vozili su se 11, 12 sati, to je nešto neprihvatljivo.

To je nešto neprihvatljivo i zato evo hvala na replici da zajednički moramo ukazati na probleme u HŽ-u. Izvolite.

Valjda će se tu pronaći Sport Bili koji može umanjiti tu biciklu pa ju staviti u torbu, međutim ozbiljnost ove teme nalaže da je činjenica kao što ste rekli da ne samo ta zamjerka nego ovaj zakon je izraz direktive EU koje mi sada ovdje u Saboru raspravljamo, a on je u nas vrlo teško primjenjiv jer željeznicu imamo u tragovima. Kazali ste da bi željeznica trebala biti glavana lokomotiva razvoja RH jedan od glavnih pokretača brzog transporta robe i putnika, ali je činjenica da mi svakodnevno donosimo brojne direktive koje je u stvarnosti teško implementirati isključivo zbog toga, a u ovome slučaju zbog željeznice koja je stvarno dovedena u tragove. Ako mi iz Osijeka trebamo do Splita 24 sata, doslovno bi prije pješke došli s tim da možete dva puta stati na ručak negdje u restoranu nego što ćete doći iz Osijeka do Splita željeznicom, onda govorimo o problemu sustava koji je ciljano uništio naše željeznice jel kako to da kolega Žagar je spomenuo da su bila ulaganja, a da u ovome stanju imamo danas željeznice. Šta je tu regulatorna agencija, šta ovaj zakon želi postići ako je stanje katastrofalno ako doslovno željeznice i nemamo jel svi ostali prijevozi su bolji. Znači željeznica treba ili biti strateški prihvaćena od svih politika bez obzira koja je politička opcija ili će na ovaj način neko stvarno doći uzeti je u koncesiju i iskoristiti naše dobre, koji će ulagati, ali ne u interesu hrvatskom nego u interesu svome.

Međutim evo ima ozbiljne dvojbe da se HŽ pokušavaju ciljano uništavati, ima puno primjera gdje su lokomotive koje nisu bile za otpis su se napisale za otpis pa su otišle u staro željezno, tu postoji puno dvojbi. A možemo reći mogu pitati koliko je tih lokomotiva je u zadnje vrijeme na taj način otpisano, pretvoreno možda u staro željezo, a nije trebalo. Ono što govorimo o kriminalu u svim područjima Hrvatske države to treba ispitati. Ali još jedno pitanje, koliko tih lokomotiva je sada na spisku za staro željezo? Imam neke informacije koje me jasno ne vesele nego sam zabrinut o takvim i tu su konkretne stvari i konkretna pitanja. A mi smo ovdje da o tome raspravljamo i da ono što znamo kažemo na ovom mjestu i da se zna i da se takve stvari onemogućavaju. Treća replika je uvaženi kolega Ivan Šuker. Pa kolega Prelec, vi ste me ponukali za repliku onim svojim zadnjim dijelom kada ste govorili o zračnoj luki Franjo Tuđman, ne o aerodromu. Dakle agencije se osnivaju kao nekakva neovisna regulatorna tijela koja bi morala paziti da li se provode Zakon o uredbi itd., neovisno od pritiska politike. I vrlo interesantno da Agencija za civilni promet uopće nije znala da li zračna luka Franjo Tuđman provodi koncesionar odredbu da radi 24h. Druga stvar kada se dogodilo ono sa avionom da avion mora letjeti u Rim oni su isto jutro morali biti u zračnoj luci, u Croatia Airlinesu pobrati sve podatke. Onda bi mogli reći da ta agencija funkcionira sukladno načelima zbog koga je ovaj Visoki dom donio odluku da se on osnuje. Međutim, želim ovdje još nešto reći kada govorimo o Zračnoj luci Franjo Tuđman, tamo ima jedno naselje, Pleso, tako se je i zvala nekada ta zračna luka, tamo su ljudi uložili novce u apartmane, u sobe i gdje spavaju putnici koji nemaju vezu za dalje. Međutim, u trenutku otvaranja nove zračne luke na goričkim prometnicama osvanule su table, nova regulacija prometa od tada i tada. A ima jedna ograda tamo koja dijeli to naselje ili gradsku četvrt, kako god hoćete od bivšeg prostora zračne luke koju nitko maknuti neće. I uz svu dobru volju ministra Butkovića netko se tko treba to promijeniti, maknuti tu ogradu, omogućiti tim ljudima da se bave poslom, prave lud. Rent-a-car poduzeća po Gorici tamo parkiraju svoje aute, tri parkirališta stoje prazna, stara parkirališta uz staru zračnu luku, zgradu stare zračne luke i to naprosto pokazuje nešto drugo. A to se može preslikati i na željeznice i na ceste. Ako smo napravili jedan vrlo značajan infrastrukturni projekt za gospodarski razvoj i razvoj turizma onda ne smijemo s druge strane uništavati one koji su uložili novce da se bave određenim stvarima.

Ja sam govorio jasno o aerodromu kao jednom, ja bih rekao u ovom slučaju lošem primjeru privatizacije ili davanja u koncesiju da nam se to ne dogodi sa Hrvatskim željeznicama.

O tome sam govorio i tu su moje, evo dvojbe i zebnje da ono što je profitabilno u Hrvatskoj da će to neke strane kompanije dobiti a ono što nije profitabilno, putnički prijevoz, dio putničkog prijevoza jasno u dijelovima Hrvatske koji nema veliku frekvenciju da će taj dio ostati u vlasništvu i u upravljanju Hrvatskih željeznica koji nije profitabilan. Evo o tom dijelu sam govorio. Ali sa ovim što ste vi govorili vezano uz aerodrom Pleso, stari dio parkirališta, tu se apsolutno slažem i tu ste u pravu. I zadnja replika je uvaženi kolega Mišić. Kolega Prelec, pozorno sam vas slušao u vašem izlaganju, međutim ja se uvijek moram osvrnuti kao gospodarstvenik na sve stranke pa i na vašu, ovo kao čini se kao naknadna pamet, pa onda idemo kritizirati nešto što mi nismo napravili pa što nisu oni napravili ali u stvari smo svi krivi. Jednostavno kao čovjek ne mogu vjerovati da mi nakon 25 godina, pošto putujem od Vinkovaca do Zagreba pa i vlakom često, da mi za 25 godina nismo mogli podignuti brzinu pruge ne znam za 20, 30km. Prije rata se dolazilo za 2,5 sata u Zagreb, sada za 3,5 sata, 4. Sramota je, to je jedna velika sramota kada gledamo kako hrvatski narod sa istoka stiže u Zagreb. A da ne pričamo o toj sramoti i ne znam ti ljudi koji su do sada sve vodili, svi znamo da s istoka najviše roba dolazi prema Kroz Vinkovce je nekada prije rata 300 vlakova prolazilo u danu, 300 vlakova, danas prođe možda 80 i čak manje. A sa puno manjim brzinama. Mi znamo da smo u zgrade, u Vinkovcima, Brodu i sve ove manje postaje uložili jako puno novaca. To vam je isto kao da izgradite autocestu pa pustite Fiću da voze ili trabante one nekadašnje a mi tako imamo sada vlak koji vodi prema Zagrebu. Ja ne mogu vjerovati da mi nismo prema istoku imali prioritet svega što se tiče željeznica, već smo imali i lokalni prioritet i sve prioritete ali nismo imali ono što je najbitnije. Da li je tu utjecao kamionski promet koji vidimo na autocestama, koji uzima dio prometa željeznicama? Da li je to nekakav lobij koji nije želio ustvari da uništimo to da bi mogli prenijeti na kamione. Pa to svi mi dobro znamo kažemo kakva željeznica takva država. Probajmo otići, ja sam išao vlakom za Frankfurt, pa sam išao austrijskim, slovenskim i čak hrvatskim.

Nema veze koliko je moja stranka vodila ovu državu i ministarstvo, da li je učinila dovoljno ili nedovoljno kaj se tiče Hrvatskih željeznica, sigurno nedovoljno jer znamo u kakvoj su situaciji i uvijek ću govoriti ono što ne valja. Apsolutno se slažem s vama kada kažete za istok da se malo učinilo šta se tiče željezničkog prometa. Evo znam konkretne stvari osim ovih svijetlih primjera kojih sam naveo, primjer Osijek-Vinkovci, tu je stvarno zadovoljavajuća situacija, ali velim o toj naknadnoj pameti možemo govoriti, ja se slažem da treba kritizirati sve one koji su dosad radili, koji nisu dovoljno učinili da bi hrvatske željeznice bile po mjeri putnika, po mjeri prosječnog Hrvata koji se vozi hrvatskom željeznicom, ali ne samo prema Vinkovcima, nego prema Rijeci, imamo jako puno područja Hrvatske koji gotovo da nema prometa putničkih vlakova. I kad govorimo o politici toga da nam se ljudi ne iseljavaju, kad govorimo o decentralizaciji Hrvatske onda moramo razmišljati i o hrvatskim željeznicama. I on putničkom prometu di će svakom hrvatskom građanu omogućiti da dođe do metropole u nekakvim satima koji su zadovoljavajući, a ne da se vodimo iz Splita do Zagreba 12 sati. Evo, o tome govorim i slažem se s vama, evo naknadna pamet je ta, ali i bolje ikad nego nikad.

Izvolite. predsjedniče Sabora, uvaženi predstavnici predlagatelji iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, uvažene kolegice i kolege. Kao što je već kazao predlagatelj, ovim prijedlogom zakona utvrđuje se područje regulacije tržišta željezničkih usluga, područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu te nadležnost i ovlastio nacionalnog regulatornog tijela uključujući i poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ovog zakona. Znamo da su ova pitanja utvrđena već postojećim zakonom iz 2014. godine no s ciljem daljnjeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU-a potrebno ga je zamijeniti.

Ovim prijedlogom zakona određuje se da je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za obavljanje regulatornih i drugih poslova u području tržišta željezničkih usluga, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM.

Znamo isto tako da je dosada u RH u potpunosti liberaliziran željeznički teretni prijevoz, dok je putnički prijevoz liberaliziran samo u segmentu međunarodnog prijevoza i nadamo se da će donošenje ovog zakona rezultirati novim mjerama koje će vratiti građane u vlakove, jer će im osigurati bolju kvalitetu usluge te jeftinije, brže i sigurnije putovanje. Liberalizacija željezničkog putničkog prometa je vrlo važna, a nažalost je ona i neizbježna stoga moramo što prije osposobiti i povećati konkurentnost hrvatskih željeznica. Napomenuo bi da se liberalizacija domaćeg putničkog prijevoza odvija u dvije razine, prva je omogućavanje slobodnog pristupa svim operaterima EU-a za obavljanje ove usluge i ta usluga nastupa od 01. siječnja 2019. godine, a druga razina liberalizacije povezana je uz objavljivanje natječaja za dodjelu Ugovora o javnim uslugama za što već postoji obveza od 24. prosinca 2017., međutim tu postoje različite iznimke kao npr. ugovori koji su sklopljeni izravno, bez natječaja, može im rok trajati do kraja roka na koji su sklopljeni, odnosno najduže 10 godina. U RH također se ugovori sklapaju izravno, ali je rok jednu godinu, i vjerujem da ćemo i mi iskoristiti to pravo izravno sklapanje ugovora na maksimalno 10 godina i tako našem operateru HŽ putničkom prijevozu omogućiti da se pripremi za nadolazeću konkurenciju, odnosno da uloži značajna sredstva u vozni par i time poveća kvalitetu svojih usluga. Prijedlog zakona obuhvaća i područje zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, koje je pravno odvojeno područje od tržišta željezničkih usluga, ali je funkcionalno i operativno povezano sa istim. Osnaživanje prava putnika u željezničkom prijevozu temelji se na postojećim sustavu međunarodnog prava koji određuje da se zahtjevi zaštite potrošača uzimaju u obzir pri utvrđivanju i provedbi ostalih politika i aktivnosti EU-a. Ovaj prijedlog zakon uspostavlja pravni okvir za provedbu navedene uredbe sa posebnim naglaskom na određivanje prekršaja. I sam uredba kaže „Budući da je putnik slabija strana Ugovora o prijevozu, treba u tom pogledu zaštititi njegova prava.“ I upravo ovim prijedlogom zakona usklađuje se prava putnika sa europskim standardima. Općenito usluge željezničkog putničkog prometa trebaju biti od koristi svim građanima, zato se željezničke tvrtke i upravitelji kolodvora moraju pobrinuti da kolodvori, peroni, vozila i ostali uređaju budu dostupni osoba sa invaliditetom, i ostalim osobama ograničene pokretljivosti. A cilj EU-a je ostvarivanje jedinstvenog europskog željezničkog područja i na taj način dugoročnog osiguranja konkurentnosti i održivosti željezničkog prometa, stoga treba maksimalno pojednostaviti postupak pružanja željezničkih prijevoznih usluga, podići kvalitetu željezničkih prijevoznih usluga, te se odmaknuti od neodrživosti tržišnog poslovanja u ovom sektoru, koji mogu biti razorne, neučinkovitog raspolaganja i trošenja javnih sredstava. U narednom periodu politički i gospodarski je izazov drastično povećati korištenje željezničkog prijevoza kako putničkog tako i teretnog, a s obzirom na Bijelu knjigu EU-a koja definira strategiju razvoja prometa u EU-a, potrebno je smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 40% u razdoblju od 2021. do 2030. godine, a veće korištenje željezničkog prijevoza, smanjit će se emisija tih stakleničkih plinova. Sadašnja situacija ukazuje na potrebu boljeg gospodarenja sustavom ali na nužnost modernizacije željeznica ponajprije obnove i modernizacije objekata željezničke infrastrukture. Nedovoljno ulaganje u željezničku infrastrukturu i željezničke mobilne kapacitete, znači lokomotive, kompozicije, vagone, unazad posljednjih dvadesetak i više godina dovela je do velikog smanjenja aktivnosti, atraktivnosti ove vrste prijevoza. Evo i kolege su prije mene govorile da se i ovih dana na televiziji uspoređuju prijevozi vlakom i ostali prijevozi, da se od Osijeka putuje 24 sata na more, da se iz Splita putnici ukrcaju navečer, a tek ujutro stignu u Zagreb. E da bi to promijenili izlaze u modernizaciji željezničke infrastrukture i podizanju prometnih brzina. Vrlo brzi putnički vlakovi postaju sve atraktivnije prijevozno sredstvo u odnosu na europski međugradski zračni promet. Europa je unazad petnaestak godina donijela okvire kojima se ojačava uloga regulatora i osigurava isti pravni položaj prijevoznika na tržištu osobito kroz neovisnost dodjele prometnih kapaciteta i određivanja naknade za njihovo korištenje, a uz navedeno EU nudi i modele sufinanciranja izgradnje nove i poboljšanja postojeće željezničke infrastrukture sredstvima iz EU fondova, a sve zbog podizanja interoperabilnosti i sigurnosti na razini EU. Novi četvrti okvir EU koji je u pripremi trebao bi povećati interes korisnika željezničkog prijevoza i učiniti ovu prometnu granu konkurentnijom u odnosu na cestovni i zračni promet, veći broj tržišnih takmaca trebao bi potaknuti produktivnost, specijalizaciju i inovativne poslovne modele uz veću uporabu informacijskih tehnologija. To bi trebalo doprinijeti povećanju putnika i tereta, te novom zapošljavanju u željeznici i povezanoj industriji, a za to se trebamo pripremiti jer mi se čini da je sada već jako kasnimo. I na kraju evo svakako treba reći da predloženi zakon već u prvom čitanju donosi bitna poboljšanja i da će ga klub HDZ-a podržati. I pritom moram još jednom naglasiti da su željeznice kao najstariji europski sustav prijevoza putnika i robe, ali evo na žalost već nekoliko desetljeća su zapostavljene kako u Hrvatskoj, tako i u EU. Hvala lijepo. Na izlaganje zastupnika Ćosića ima nekoliko replika. Prva replika je gospodin zastupnik Stier, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćosić iznijeli ste stav kluba koji naravno podržavam i naglasili ste posebno važnost konkurentnost naših željeznica. U tom pogledu želio bih nešto preciznije napomenuti, a to je pitanje obnove pruge Zagreb – Samobor koja je izuzetno bitna za samoborski, svetonedeljski kraj i koja je izuzetno profitabilna, odnosno bila bi tih 14 km pruge bili bi doista profitabilni za Hrvatske željeznice. S tim se projektom davno krenulo. Mi smo u 7. sazivu Sabora 2013. godine čak unijeli i stavku, posebnu stavku u državnom proračunu za sufinanciranje tog projekta koji bi se financirao onda iz EU fondova.

Međutim, evo i reforme koje su donesene prije 5 godina nisu išle u prilog toga. I na žalost i ta poduzeća naša i dalje posluju sa gubitkom. Prijevoz putnika recimo statistika kaže 2017./2011. je bila nekih 66000, ali sad je to palo na 20000. I svakako mislim da bi trebalo razmišljati o ponovnom da kažem nekakvom udruživanju ili u HŽ ili u HŽ grupu ili holding tih poduzeća kako bi imali jednu da kažem zajedničku upravu koja bi koordinirala. Jer putnički prijevoz ima jedne prioritete, infrastruktura druge, HŽ Cargo ne znam ima svoje interese Rijeka – Zagreb. A ako se radi ovako samo komadići pruge kako mi danas još uvijek radimo nema cjelovitosti i to nema pravu učinkovitost i da kažem jedno tržišno poslovanje čemu težimo. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Čestitam na izboru za potpredsjednika i želim uspješno vođenje. Kolega Ćosić, rekli ste naravno i HSS podržava usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa europskim direktivama i rješavanje željezničkog prometa pogotovo putničkog prometa. Na žalost neće ovaj zakon pomoći vraćanju putnika u željeznicu, jer je stanje takovo da smo u lošijoj poziciji nego prije 20 godina kad sam ja bio student pa iz Nove Gradiške putovao za sat, sat i 20 minuta do Zagreba. Danas se putuje 2, 2 i pol sata i bježe putnici od željeznice na autobus i druge alternativne prijevoze zato što se sustavno zapostavlja ulaganje u pruge na potezu od Dugog Sela prema Vinkovcima i Vukovaru. Obnovljeno je samo jedan dio između Novske i Okučana. Što je sa obnovom pruge od Dugog Sela do Novske, odnosno od Okučana do Vinkovaca i Vukovara. Na kraju se tražilo i ukidanje linije pruge prema Požegi i ukidanje nekih drugih pruga. Mislim da ne smijemo ukidati pruge nego stvarati uvjete da putnici imaju kvalitetne uvjete za prijevoz i da imamo šansu se dovesti od točke A do točke B u istom vremenu kao i nekim drugim prijevozima po konkurentnim cijenama. Žalosno je da smo na taj način i zatvorili neke proizvodnje koje su šansa za Slavoniju, a prije svega zašto se zatvorila proizvodnja lokomotiva u Đuri Đakoviću, pa putničkih vagona.

I mi ćemo za dvije godine imati liberalizaciju tržišta s tim da možemo zaštititi još dalje naš HŽ putnički prijevoz ugovorom kojeg subvencionira i država i mislim da je to dobro, ali to ne može dugo trajati, jednostavno se mora liberalizirati to tržište, moraju ući drugi operateri kao i u teretani prijevoz i u samim tim će se da kažem vraćati putnike u te vlakove jer će ti pokretni, da kažem vagoni i linije biti bolje, jer će putnik biti zaštićen, znači, imati će pravo da traži i odštete za kašnjenja, za neinforamcije koje ne dobiva u prijevozu. Tako da mislim, da te ove odredbe, jednostavno moraju doprinijeti tome da se vraćaju putnici na vlakove, jer će doći do liberalizacije i mislim da ta liberalizacija mora dovesti i modernizaciju, a i svakako i ovo što sam govorio prije, znači morat će se uskladiti i planovi i poslovanja, cijelog našeg državnog sektora željeznica tako da koordinirano djeluju.

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćosić, evo mogu se složiti sa vašom raspravom, gotovo u cijelosti, no međutim svi smo se mi vrlo rado nekada vozili hrvatskim željeznicama, ali ponekad su dovoljni i nekakvi mali sitni kozmetički zahvati da bi se i poboljšao taj putnički prijevoz. Evo osobno, dok sam radila u upravnom odjelu, u svojoj županiji, pisali smo svake godine kod usklađivanja voznih redova HŽ i putničkog prijevoz, no međutim, nisu nas do sada poslušali, pa evo iskreno se nadam, da bi oni na nekakvo opravdano uvođenje i bolju povezanost recimo, gradova Nova Gradiška i grad Slavonski Brod. Zatim, Brodsko-posavske i Osječke županije. Jednako tako smo slali dopise vezano za odlaske i dolaske, opravdane odlaske i dolaske putnika, stoga mi imamo, učenici nam iz Novske dolaze u Slavonski Brod u 6,15, nastava u našim srednjim školama počinje u 7,00 sati, odnosno nekima u 7,30. Tako da, evo to su nekakvi opravdani možda kozmetički zahvati koji bi pomogli u vračanju putnika na željeznice. Jednako tako smo molili za pojačanje putničkih garnitura, u onim terminima kada nam je pojačan prijevoz. Znači u jutarnjim terminima kad radnici i učenici dolaze na posao i u popodnevnim terminima, kada se ti isti vraćaju. Pa evo nekakvi mali kozmetički zahvati, ali vjerojatno bi pomogli u vračanju onih putnika koji vole se voziti vlakom, odnosno našom hrvatskom željeznicom. Ma evo, mislim da je ovaj, da sam dosta govorio o da kažem o ukidanju linija i pruga.

Jednostavno, dnevni red se radi svake godine. Međutim, vjerojatno su potpore nedostane, državne, naravno imaju i županijske potpore koje mogu dati županija, ali znamo kakve su županije slavonske, naša Brodsko-posavska je predzadnja po svim pokazateljima, 3 puta manji indeks razvijenosti od Zagreba, ne znam Istre i ostalih županije.

Evo moram kolega Ćosić priznati da je meni nakon što je od 91' HDZ skoro 20 godina vodio ovu državu, stvarno zanimljivo čuti riječ kada vi u ime kluba zastupnika kažete osposobiti i povećati konkurentnost HŽ. Definitivno su propale, stanje infrastrukture je takvo, da vjerujte mi mnogi oni koji se voze, da se prošetaju prugom, a ne znam da li ste se kad prošetali prugom, i da li ste vidjeli da postoje vijci koji drže tračnice na pragovima, koje možete rukom izvaditi kliko su pragovi truli. To je stanje naše infrastrukture, evo Dugog Sela, Kutine, Novske. Mi smo propustili kroz te godine obnoviti željeznicu. Time smo izgubili i luke, lučki prijevoz nam je zbog loših stanja infrastrukture i loših stanja željeznica i masovnih afera koje smo imali u HŽ, da ne kažem onih ljudi koji su i poginuli tamo, nažalost, ništa se nije u tim našim željeznicama promijenilo. Dapače, ja mislim, kako se u Dubrovniku snimaju filmovi, da ćemo mi biti jedna vrlo zanimljiva destinacija za snimanje vesterna, jer jedino mi imamo tako loše i klimave pruge gdje se može dočarati kako je to nekad lokomotiva kretala se na divljem zapadu u Americi.

Razvijamo biciklističke rute u turizmu, bavimo se biciklizmom, sve više je biciklista, ja mislim da HŽ moraju prilagoditi svoje vagone, biciklima da stanu svi oni bicikli koje ljudi žele povesti, šta ja znam, iz Broda u Zagreb, ili iz Osijeka u Zagreb ili iz neke druge destinacije, a ne da moraju imati nekakav specijalni bicikl koji nitko nema. Ja mislim da se vi morate i sada potruditi o ovom mandatu, da te željeznice unaprijedite a ne da se one unazađuju i da se dešavaju sve ove silne afere u HŽ-u. Uvaženi kolega, ma ja ne bi amnestirao ni jednu Vladu od odgovornosti o stanju na željeznicama, ali moramo se sjetiti onih 90'-tih godina u kakvom smo mi, da kažem prilikama bili, ratnim prilikama gdje su svi koridori međunarodni koridori na željeznicama prekinuti, gdje je i putnički prijevoz a posebno i teretni koji je puno većeg opsega otišao iz Hrvatske, otišao gore sjevernije prema Mađarskoj i kroz Mađarsku i jednostavno mislim danas trebamo boriti da bi te terete i putnike vratili ovdje na naše koridore, ali što reći, evo unazad četiri godine mi smo u EU imali smo prilike povući značajna sredstva ali evo ništa nismo učinili. Tako da sam ja rekao da mi ozbiljno kasnimo u tome, već na vrijeme ističe.

Hvala lijepa.

Činjenica da danas taj regulator je Hrvatska agencija za mrežne djelatnosti i željeznički promet i ovdje govorimo o odgovornosti. A ako govorimo o odgovornosti ne tražimo da bude kao u Japanu da čovjek koji je odgovoran bio šta je kasnila željeznica jednu minutu napravio je čovjek harakiri.

A nećemo govoriti o stanju u kojem se nalazi željeznički promet, bolje bi bilo vratiti sinjsku reru koja bi bila bar turistička atrakcija. Stavili ste neodgovorne ljude i ja sam tome čovjeku rekao u lice koji je na čelu ono što mislim kazati da se troše milijuni. Pa primjera još ću vam reći da najskuplje prostore HAKOM plaća u RH 24 eura po metru kvadratnom dok su naše željeznice u takvom stanju u kakvome su stanju. Ali zbog čega ih se čuva? Vjerojatno zapošljava po nalogu ljude unutar toga sustava, ne kažem da nema stručnih i kvalitetnih, o ovome svemu sam ja govorio prije dok sam bio u vlasti gospodinu Luciću da se zna o kome se radi. Kolega Bulj ma evo ja sam u svom izlaganju rekao i naglasio to što ste vi rekli sada da je regulatorno tijelo na području tržišta željezničkih usluga i zaštita prava putnika HAKOM. Ja sada ne bi ulazio u samo poslovanje HAKOM-a i prvog čovjeka i čitao sam i sam da ima dosta primjedbi po novinama u tome i dolazile su i na odbor te primjedbe, ali evo mislim da ovo regulatorno tijelo ima jedno vijeće koje o tome odlučuje i mislim da će ono ispuniti ove zadatke koje mu je povjerila Hrvatska država odnosno na kraju i ovaj Sabor kada prođe ovaj zakon u drugom čitanju. Ali mislim da jednostavno da regulatorno tijelo nije samo to koje dovodi do stanja na željeznicama, ono samo kontrolira one regularne zakone koje treba provoditi.

Ja vjerujem da će oni to dobro odraditi, a evo problemi u HAKOM-u su svakako za jednu drugu raspravu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa u jasnoći i konciznosti vašeg izvješće poštovani kolega Ćosiću u jednom dijelu ste rekli i govorili o poboljšanju željezničkog prometa u RH, a čuli ste danas i tijekom ove rasprave o senzibilitetu naših zastupnika, bilo vaših kolega iz Slavonije ili sjeverozapadnog dijela Hrvatske za njihove određene pruge ili prugu u Samoboru. I ja sam vezan za ličku prugu od Zagreba do Splita i koliko znam ona u ovom trenutku udovoljava uvjetima i putničkoga prijevoza, a i transporta. Siguran sam da će se i povećanjem prometa u lukama, posebice u Splitu i Šibeniku razmišljati puno više i o ovoj pruzi. Naravno, bilo bi dobro i to ste također spomenuli u vašem izvješću da određene atraktivnosti i prednosti koje se danas mogu dogoditi u RH vezano za željeznički i putnički prijevoz se iskoristi posebice u našoj zemlji koja je turistička zemlja i kroz željeznički i putnički prijevoz i da svaka od tih pruga, tih linija može biti atraktivna.

Ja vjerujem duboko s obzirom da ste vi predsjednik Odbora za pomorstvo, prometi i infrastrukturu da ćete i kao predsjednik djelovati na izvršnu vlast, a i na sve one koji mogu poboljšati i razmišljati u tom smjeru vezano za i ovakav željeznički prijevoz. Ma evo nadam se da ćemo u tome uspjeti nakon implementacije ovog zakona i nakon liberalizacije ovog tržišta, da ćemo da kažem do toga i povući dobar dio sredstava za modernizaciju naših pruga pa tako i Split-Zagreb. Ali evo mislim da … [[Govornik se ne razumije.]] luke.

Tako da i pruge se jednostavno prilagode tom teretu a ne da svaka luka je zadužena za, odnosno hoće imati sve terete i jednostavno i budemo konkurencija samima sebi. I tako da recimo Split, Šibenik više po meni preferiraju ali to je moje mišljenje na jednom putničkom, na jednom brzom prijevozu dok ove ostale željezničke linije bi trebale biti isključivo, odnosno preferirati taj teretni koridor Rijeka-Budimpešta. Ali evo kažem sve, svako ulaganje u željeznice je dobro jer moramo se približiti tome da jednostavno taj željeznički prijevoz bude tako brz, da bude isplativ i konkurentan jer svakom željeznicom mi dolazimo u centar grada recimo iz Slavonskog Broda za 2 sata kako je kolega Mišić govorio dolazili smo u Zagreb, sada to traje 3,5 sata i svi bi mi iz Slavonskog broda putovali ako bi to bilo točno, na vrijeme, dođeš, obaviš svoj posao, ideš kući. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Ćosić nisam se toliko javio za ovu repliku da bih se suprotstavio vašem izlaganju koje je bilo korektno i zapravo nema se tu šta dodati. Ali htio sam ipak upozoriti na jednu stvar koja je bitna a ovdje su i predstavnici ministarstva. Naime, slažem se s vama da je i implementacija ovog zakonodavstva EU, ovaj zakon koji danas donosimo i kroz 4.-ti željeznički paket sigurno će doprinijeti kako ste i vi rekli ravnopravnosti poslovanja svih sudionicima na tržištu željezničkih usluga ali jednako tako i zaštiti prava putnika. Međutim, kroz povijest se prikazala tu praksa dok smo još imali Agenciju za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Ona je 2014. dok je bio i uvaženi potpredsjednik Sabora je bio ministar, gospodin Hajdaš-Dončić, onda je pripojena zapravo Agencija za regulaciju mrežnih djelatnosti ili HAKOM-u. Već u izvještajima te agencije smo vidjeli prije da recimo do 10 prijava 8 nije bilo u njihovoj nadležnosti ili su nekakve pravne procedure nisu poštovane. Sada kod izvještaja HAKOM-a koji predlaže Hrvatskom saboru, malo je teže i nama iščitati zapravo što se događa. Zašto to govorim? Bitno je da i ministarstvo napravi napore i pritisne agenciju a budući da ste vi predsjednik saborskog Odbora za promet da se ljude educira da zapravo vide koja su to njihova prava. I u tom smjeru bi se trebalo više pažnje posvetiti edukaciji i što transparentnijem izvještavanju agencije o javnosti i zainteresiranima koja su njihova prava da bi mogli ta prava i zaštiti. Ali mislim da i u ovom zakonu se o tome govori da će sada biti pojednostavljenje, znači kada putnik podnese žalbu, da li je to pojednostavljenje, nije jer ima tri stupnja.

A ako ne dođe, ako taj svoj problem ne riješi ranije, znači onda je taj HAKOM koji mora donijeti tu odluku. Ali naravno ako treba i nekih provedbenih akata doraditi onda svakako treba doraditi. Ali kada ljudi dođu na vlakove, kada ljudi budu imali tamo informaciju i o vlaku, je li vlak kasni, ne kasni, kada jednostavno na kolodvoru možete dobiti tu informaciju a unutar vlaka vi ne možete dobiti danas nikakvu informaciju, ima nekih malo modernijih vlakova gdje možete elektronički dobiti te informacije. Kada se to sustavno poveže mislim da će svi onda znati svoja prava jer će se voziti vlakom, kasniti će na onaj drugi koji kreće na vrijeme i on će tražiti svoju zaštitu prava jer je platio put, ne znam cijelu Europu i tražiti će svoja prava. Time smo zaključili raspravu po klubovima. Imamo tri prijave za pojedinačnu raspravu. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče, uvaženi tajniče sa svojom pomoćnicom. Dobro je da se ova rasprava otvori o željeznici premda je ovo samo direktiva kojom mi usklađujemo svoje propise sa EU gdje u biti govorimo da u biti željeznički promet da se regulira tržište, da se prava reguliraju prava putnika i ostala prava koje se koriste, sigurnost i zaštita svih tih prava. Međutim dobro je da se otvori ova rasprava jer u biti ovaj zakon kao direktiva, ništa, znači u praksi neće značiti ako mi, naše željeznice ne budu uglavnom ono što bi trebalo biti a to je glavna lokomotiva razvoja u RH jer jednostavno taj prijevoz je puno jeftiniji, puno brži što nažalost u Hrvatskoj nije činjenica. Kada govorimo, malo prije sam već spomenuo koliko treba biti odgovoran, najprije ću govoriti o odgovornosti, znači regulatorne agencije koje za mrežne djelatnosti, željeznički promet već kada je ona zadužena ovim zakonom da vodi brigu znači o ovome zakonu, na provedbu toga zakona. Jednostavno, rekao sam u Japanu zbog nekoliko sekundi odgovorne osobe napravi harakiri, to ne treba raditi u Hrvatskoj ali u nas je normalno da kasni i po par sati željeznice. I naravno onda je izgubila i putnike, da je izgubila dobit i jednostavno se urušio taj sustav i dovedeni smo u poziciju da i željeznički promet danas imamo kao prema onome što je nekada bio samo u tragovima. Spominje se da je bilo ulaganja samo ta ulaganja nisu vidljiva.

Ja bih još jednom ovdje pozvao na ozbiljnost ministra prometa, i vas tajniče da regulatorna agenicija radi svoj posao, da ne troše novac na 1000 kvadrata, najskuplje u gradu Zagrebu, po 24 eura, a kad vidimo kakva je željeznica, da putuju u najelitnijim razredima avionskim u strane zemlje u strane destinacije, da vide kako tamo na seminare duhovne obnove, neka slobodno taj čelni čovjek… [[Govornik se ne razumije.]] u Hrvatsku, u našu željeznicu, u naš vlak, pa neka vidi kakvo je stanje od onome što bi on trebao regulirati, što je trebalo primjenjivati ovaj propis. Činjenica je da sam o tome govorio već bezbroj puta, da je regulatorna agencija ono tijelo koje bi trebalo najodgovornije za sve što se događa na našem tržištu, s to je njihovo zakonsko uporište. I kod mrežnih djelatnosti i kod željeznica, međutim malo je smiješno ali je činjenica da smo naše telekomunikacije prodali strancima da je to počela, nebitno, ne trebamo sa ad tražiti, optuživati da je telekomunikacije počela HDZ-ova Vlada devedesetih, a završila SDP-ova. Također moramo govoriti o INI i obrnuto je bilo. Ovdje trebamo ogovoriti o strateškom nacionalnom interesu, a to je hrvatske željeznice koje doslovno sada su tragom a jedino mogu biti kao što je spomenuo kolega Babić, i prije mene kolega iz HSS-a, moraju biti turistička atrakcija. Može biti turistička atrakcija i taj potencijal trebamo čuvati, jer jednostavno vlakovi u kojima se nalaze lokomotive u stanju su jednostavno, moramo govoriti Europljanima kad budu dolazili ovdje i našim turistima, kako su kod njih nekada izgledale željeznice. Sada u svijetu idu 300 kilometara željeznice na sat, a kod nas od Splita do Osijeka 24 sata doslovno, može se biciklom prije doći, nego sa željeznicom. Prema tome, svi zakoni koji donosimo kao direktivu EU-a, uvijek je pitanje mogu li se oni primijeniti u našemu sustavu, jer mi kasno u biti ne sa ovim zakonom, nego dokle smo doveli hrvatske željeznice. One su sada u ovom trenutku u tragovima, to je vidljivo na svim razinama i po pitanju infrastrukture a i po pitanju znači toga kadra, tj., odgovornih agencija koje ne rade svoj posao, osim što su svrha sama sebi i imaju popisanih koji trebaju zaposliti, uhljebiti i to im je jedini, jedini interes, a o tome ću govoriti naravno kad dođe izvješće gospodina Lucića na koji način se u biti agencija koja bi se morala baviti ovom regulativom, i zbog čega donosimo jednostavno s čime se ona bavi. Ja znam da je ovo možda kolegama smiješno, ali je ovo istina i zbilja da agencija koja se trebala baviti regulacijom željezničkog prometa, da iznajmljuje najskuplji prostor u RH, da milijune kuna troši na odvjetnike za borbu protiv radničkih prava, na teret znači te agencije, da je zabranjen sindikat, sindikalno djelovanje, i broji drugi problemi, umjesto da se bave ovom temom.

Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj, javio sam se za repliku jer ste vi spomenuli ponovno ulaganje, ja sam ih spomenuo isto jednoj od replika, dakle ulaganja je bilo u hrvatsku željeznicu. Ono što je bitno da se napravi strategija i da znamo u što ulažemo a još je bitnije da se kontrolira sredstva koja se ulažu. Mi smo imali povijesnih slučajeva da se sijalica za vagone koja košta 25 kuna, kupuje po cijeni od 80 kuna, da se nabavlja mobilni uređaj za prodaju karata koji nikad nisu bilu u funkciji, da se za ličku prugu nabavi oprema u vrijednosti od 40 milijuna eura koja nije u funkciji, ne spominjemo krađu goriva sa hrvatskih željeznica. Dakle, naravno to ne radi agencija, ove stvari treba kontrolirati druga tijela RH. Znači bitno je imati strategiju i znati kud se ulaže i to dobro kontrolirati.

Nijedan željeznički pravac nije nastavo slučajno, on je nastao vrlo promišljeno i zbog određenih potreba i ono što je bitno isto revitalizirati te pravce koji su ugašeni. Dakle, u željeznicu treba ulagati ali na jedan smišljen i svrhovit način, a kad govorimo, evo spomenuli ste turizam, meni je jednom prilikom nećak kad smo razgovarali, koji je mlad čovjek rekao budući da je on željezničar, rekao vezano za tzv. Gutmanovu prugu ne znam jeste li čuli, kod nas u Slavoniji, ta se pruga, s vremenom su je ljudi počupali. I kolosijeke, sve su to maknuli, on je rekao to samo, moram reći tim riječima kojima je rekao: To samo glupani mogu napraviti. Dakle, željeznicu ne treba čupati, željezničke pragove jedino jer jednog dana u svakom slučaju taj prometni pravac može ako ništa drugo barem služiti u turističke svrhe. Pa složio bi se s vama… [[Govornik se ne razumije.]] meni je žao evo, u Sinju je bilo prepoznatljiva Ferata, stara Sinjska rera koju bi bilo dobro vratit, spojiti Zagoru sa Splitom kao turistički potencijal i razvojni potencijal i nemam ništa protiv toga da ostanu stare željeznice, međutim činjenica je kad razgovaramo o ovim temama, prometnicama, željeznicama da se uvijek nešto događa kad se, problem je šta je uvijek, jer žao mi je što nije ministar prometa ovdje možda je tema i vrlo bitna i di triba možda dat čak i neku tematsku sjednicu Sabora o tanju u Hrvatskim željeznicama i na prometnicama.

Jedino šta se radi, jedina je strategija kako poskupiti nešto i kako popuniti proračun za dugovanja koja su napravljena jer nije bilo strateških ulaganja. Nemam pojma gdje je otišao, ali je činjenica da je sada opet poskupio promet i da, autocesta i naravno da ljudi neće čak moći više putovati domaće stanovništvo tim autoputom i ići alternativnim pravcima. I dobro bi bilo da imamo dobru željeznicu pa bi ljudi išli sa željeznicom. Prema tome, o ozbiljnim temama govorimo. Nije dovoljno samo poskupljivati i na teret građana sve svaljivati, nego triba, a govorimo da imamo ulaganja. U biti, sva ta ulaganja koja su bila godinama unazad vidljivi su rezultati i učinci. Željeznica je trenutno u tragovima. Jedino je možemo još ostaviti te stare tračnice, infrastrukturu zato jer kao turistički potencijal koji bi bio odličan, a naravno da triba graditi nove pravce, ulagati u infrastrukturu i da se Hrvatska može razvijati jer ovo je sada u biti sve besmisleno kao i ovaj zakon koji donosimo. Izvolite. Evo u ime kluba sam govorio općenito o Hrvatskim željeznicama i o onome kako vidim budućnost Hrvatskih željeznica, ali nisam stigao jednu stvar pohvaliti. Apsolutno mislim da ćemo se svi složiti i ovo u poplavi povećavanja cijena. Veli 10% imamo poskupljenje cestarine od 1. srpnja, a onda Hrvatske željeznice kažu snižavaju cijenu karata na svojim linijama. Mislim da je to pohvalno, to je dobro.

Znači pohvala apsolutno za ovo snižavanje cijena. Veli na vožnju vlakom uglavnom su se odlučili strani turisti. Veli mladi ljudi sa zapada koji su navikli vlakom brzo i jeftino putovati u svojim državama. Za putovati u svojim državama, pardon zapeli su međutim 5 sati u Perušiću i tek su iz medija doznali problem sa lokomotivom. Znači, evo i u poplavi dobrih vijesti snižavanja cijena imamo i ove vijesti koje su loše. Znači, turisti su nam putovali 12 sati.

Mi ovdje u Hrvatskoj imamo 1512 prijelaza preko željezničkih pruga. Uglavnom ti svi prijelazi su u jako, jako lošem stanju. Oni su opasni, dugo se čeka zbog malih brzina vlakova. Često su zastarjeli uređaji. Evo konkretnih situacija ima kod mene u mojoj općini, gdje je jedan prijelaz koji ima dnevno ne možda više 100, 200 prijelaza. Uređaj se sređuje 6 mjeseci.

To je prijelaz Sutla u općini Brdovec. Evo ja sam u nekoliko navrata, ovo govorim ne zbog samo svoje jedinice lokalne samouprave, nego na žalost takva je situacija. U jednom jako velikom dijelu Hrvatske kolege mi govore da su prijelazi neadekvatni i opasni. Znači, uputio sam jedan dopis nekoliko puta u Hrvatskim željeznicama, prvi puta u prvom mjesecu kad su počeli problemi sa prijelazom.

U tih šest mjeseci ne znam koliko je bilo kritičnih situacija. Mislim da mnogo slučajeva ovisi o onim malim birokratima koji trebaju dati određenu dozvolu za implementaciju uređaja. A ovakvih slučajeva ima jako, jako puno u našoj Hrvatskoj. U mom iskustvu događalo se puno puta da sam dogovorio neke poslove sa ministrima, ravnateljima, sa direktorima javnih poduzeća, a onda zapadne to u jednu crnu rupu ja bih rekao birokracije. Definitivno je Hrvatska jedna birokratska država a ovo ne govorim zato što je evo neka druga opcija na vlasti, nego to je bilo i u ono vrijeme kad smo evo mi vodili Hrvatsku. Dogodilo mi se da sam dogovorio neke stvari sa ministrima, ravnateljima, direktorima i onda se ništa nije dogodilo. Zapelo je na onom jednom malom kotačiću. To je puno puta, a ovdje imamo evo i sada predsjedavajućega koji je bio ministar, a i s njim sam konkretne stvari dogovorio i onda to zastane na nekom tamo činovniku koji evo nije odradio svoj posao, koji je ili nekompetentan ili ne želi u tom trenutku nešto odraditi. To je ja mislim općenito problem Hrvatske države i na tome trebamo raditi, jer taj mali čovjek koji zaustavi situaciju je kao što evo stane sat. Možda sat je super, on dobro radi, pa onda on je jedan mali, mali kotačić u tom satu stane, cijeli sat stane. Ja mislim da u Hrvatskoj imamo jako puno dobrih zakona, treba ih poštivati. Ima jako puno toga što je dobro prekopirano iz EU. Međutim, to treba staviti u djelo. A u ovom slučaju ja mislim da imamo jako, jako puno ljudi koji su na krivom mjestu i kojima jednostavno nije stalo da bi napravili svoj posao. Evo ovo je moje iskustvo i zbog toga sam ga htio evo podijeliti sa ljutima koji o tome odlučuju. Moramo svi skupa se potruditi da to gurnemo, da svaki čovjek radi svoj posao, jasno da to i ovisi o tome, evo, a govorio sam i u vrijeme kad smo govorili o državnim službenicima, a evo čelnika jedinica lokalne samouprave, kad mi čovjek ne radi svoj posao, kad je s njim problem, po tom je nemoguće čovjeku dati otkaz.

Ali definitivno mislim da ima jako jako puno ljudi na pozicijama koji ne rade svoj posao i koji su velika zapreka rješavanju problema u Hrvatskoj državi. Evo tu smo mi da to riješimo. Još jednom, htio bi spomenuti, evo u ovo vrijeme kad nemamo baš idealne odnose sa Slovenijom, ja ću navesti jednu situaciju, da imamo u klubu Sutla Kumrovec koja već 20-tak godina nije u funkciji, pa možda evo da razmislimo u duhu dobro susjedskih odnosa, da pokrenemo priču, vezano uvaženi zastupnik povezivanje Hrvatskog zagorja, Kumrovca u turističke svrhe, jasno i tamo za sve one ljude koji žive na onom području, da se pokrene i ta priča. Da li preko europskih fondova ili koliko mene uvjeravaju mjerodavni u HŽ, nije potrebno jako velika ulaganja da bi se ta pruga stavila u funkciju, a zainteresirana i lokalna zajednica s jedne i s druge strane, a to mogu reći zato što sam razgovarao s kolegama Slovencima. Slovenci su sa svoje strane napravili jednu prugu, odnosno stavili u funkciju prugu ako znate atomske toplice tamo Podčetrtek, Rogaška Slatina, ona je u funkciji, u turističkoj svrsi, a mi na ovoj strani nismo učinili ništa. Mislim da bi se možda uz mali napor moglo to napraviti, pa onda evo možemo reći da ti odnosi između Hrvatske i Slovenije idu jednom uzlaznom linijom, pa ćemo zajednički, na tom spornom području, ja bi isto rekao, na tom spornom području, jer željeznička pruga ide malo hrvatskim područjem, malo slovenskim područjem, pa da malo otopimo odnose. Evo, i to je jedan od prijedloga pa da vidimo što se može u tom smislu napraviti. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Čestitka na izboru i čestitka na prvom vođenju sjednice. Za raspravu su me ponukale kolege koji vrlo često raspravljaju od točke do točke, jer o ovoj točki bi vrlo lako i tehnički bilo raspravljati da HŽ ima novac. I vjerojatno svi ovi koji su danas kritizirali sve ovo skupa, a kažem to ću kasnije u svojoj raspravi reći, bilo je dobrih namjera svih Vlada, tako da tu ne želim nikoga optuživati i okrivljivati.

Međutim, svi zaboravljamo sliku Zagreba, ujutro negdje oko pola 6 do 7 i mora ljudi koji sa željezničkog kolodvora idu na tramvaj prema Žitnjaku i prema Jankomiru. Toga nažalost danas nema. Ili sliku Siska, pruga prema Sunji, prema bosanskoj granici, nekoliko tisuća ljudi, svako jutro dolazi na posao, međutim, svi zaboravljamo da je ta pruga 5 godina bila izvan prometa zbog srbočetničke agresije i okupacije Hrvatske. Ista priča istok Slavonije, pruga koju smo obnovili, sredstvima europskim predpristupni fondova Vinkovci-Tovarnik, isto je bila 7 godina van prometa. Dakle, zaboravljamo da je naprosto mnogi ljudi koji su živjeli u zaleđu Splita, Šibenika, Zadra, koji su živjeli u okolici Zagreba su naprosto postali stanovnici tih gradova i ne koriste više te pruge i taj prijevoz za dolazak na posao. Druga stvar, koliko je prije 20 ili 25 godina prosječno hrvatsko domaćinstvo automobila koliko ih ima danas? Zaboravljamo da danas imamo 1000 i još nešto kilometara autocesta, koje nekada nismo imali, koje danas, koriste se za međugradski prijevoz itd. Međutim, 2 pruge su definitivno nešto oko čega ćemo se svi složiti. E sad, konceptualno kakva će biti pruga Rijeka, Zagreb,… [[Govornik se ne razumije.]] , mađarska granica. Ista priča s ovom prugom od slovenske granice, Zagreb, Vinkovci prema granici sa Srbijom, ona naprosto mora biti za 150, 160 kilometara ili više jer to su činjenice. E dakle, da kad bi mi to gledali na takav način, onda bi vjerojatno i naša rasprava bila drugačija. A da se ipak nešto pokušavalo napraviti, dati željeznicama, bez obzira na stanje, jer kažem, mnoge ključne linije su bile 5, 6 ili 7 godina izvan funkcije. Dakle uništeno mreža za struju, uništena nam pruga, itd. pa dakle, sjetite se nagibnih vlakova za Split.

Sjetite se 20 lipa koje smo uzeli HAC-u i dali HŽ-ovom infrastrukturi sa namjerom da će se HAC riješiti na drugi način, a da će se sa tim novcima koji su tako i tako već u cijeni litre benzina, HŽ infrastruktura pomoći i da će se s tim novcima nešto napraviti i u protekle 4 godine, to je po prilici negdje između milijardu i 800 i 2 milijarde kuna. Dakle to je činjenica. Uz ona jamstva o kojima sam već govorio nama su sada dostupni i EU fondovi, sredstva iz EU fondova, dakle mi ćemo vrlo teško dobiti novce za cestovnu infrastrukturu jer mi po izgrađenosti autocestama smo među prvima u Europi i tu vrlo teško možemo povući novce, ali novce za određene pravce što se tiče željezničke infrastrukture možemo povući. Međutim koliko je željeznica i željeznički promet bitan za sveukupno hrvatsko gospodarstvo, najbolje govori sudbina danas Gredelja i Đure Đakovića koji praktički Gredelja skoro da nema, Đuro Đaković je tu takav kakav je. A zaboravljamo da uz ta dva metalna giganta su na stotine možemo reći i na tisuće obrtnika koji su radili za te tvrtke koji su naprosto nestale. I kada sve to zaokružim onda je to slika važnosti hrvatskih željeznica ne samo kao nečega čime ćemo prometovati nego za jedan cjelokupni sveukupni život u RH. I ako ćemo gledati na takav način onda sigurno se politički nećemo prepucavati oko toga.

Ali je bio pokušaj hvale vrijedan da se nešto napravi. Jer šta je za tih 20 lipa bi vjerojatno se mislilo da će i Đuro Đaković nešto raditi, a da će i Gredelj nešto raditi. I na kraju ono što ja u ovom visokom domu već godinama govorim i što mislim da je HŽ propustio napraviti, a to su prigradski vlakovi. Ima jedan pokusni, ali taj pokusni je već 20 i još nešto godina to je Dugo Selo-Zagreb koji sjajno funkcionira i nije mi jasno zašto ista priča nije napravljena prema Velikoj Gorici i prema Sisku, zašto SAmoborček koji ima tradiciju i sve nije obnovljeni i zašto ta priča nije napravljena prema Zaprešiću? Dakle to je definitivno uz malo ulaganja se može puno napraviti jer kada pogledate evo samo primjer grada Velike Gorice, mi godišnje subvencioniramo ZET ja mislim kolega BEus negdje sa 12, 13 milijuna kuna. Da smo pola toga subvencionirali za HŽ mogli smo imati daleko kvalitetniji promet, kružnu autobusnu liniju po gradu i super stvar. Dakle, s tim ću završiti ovaj prvi dio svoje rasprave kada raspravljamo o ovim temama mislim da tu mjesta politici nema, naprosto to je život naših sugrađana, naših građana i onda kada o ovome raspravljamo ne možemo se odmaknuti evo kažem, za nekoliko dana će biti izvješće o izvršenju proračuna pa ćemo onda izvaditi koliko … jamstava, koliko izdanih jamstava i koliko sredstava za ovo. I sada nešto zlorabit ću Poslovnik ali to su radile i druge kolege, a ja ću se dotaknuti Zračne luke Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman. Dakle logična je stvar kada radite jedan veliki infrastrukturni projekat da onda svima omogućite da imaju čim bolji i čim kvalitetniji pristup, međutim ovdje nažalost slučaj nije takav. Neko kada je radio to je osmislio ovu cestu koja se sada privremeno koristi, iako kažem na ulaz u zračnu luku sa svih strana postoji da je nova regulacija prometa od ne znam 27.3. ili kojeg li, to je ta servisna cesta. Međutim ima jedna cesta koja je davno ucrtana koja je trebala biti tamo uz zrakoplovnu školu koja dolazi ravno na podvožnjak, a vezana je na velikogoričku sjevernu obilaznicu, to je cesta trebala biti koja je trebala zadržati majku i dijete zajedno jer zračna luka, grad Velika Gorica i Pleso su vam isto ko majka i dijete, vezani za cijeli život tako je to dvoje vezano od zaposlenosti i svega. Uz to su ljudi iz Plesa iz okolice zračne luke u proteklim godinama investirali puno novaca i napravili prenoćište, neko pet, šest, neko deset soba.

I logična stvar bez obzira što bi neko možda htio vidjeti Zagreb da će otići rađe prespavati na Pleso jer mu treba do te sobe tri, četiri minuta i ujutro se na kraju krajeva treba ako ništa drugo pola sata kasnije probuditi da bi stigao na let koji ga veže. Međutim kažem uz dobru volju, tu moram pohvaliti i ministra Butkovića, međutim on nažalost to ne rješava. Oko Velike Gorice niču divlja parkirališta renta car vozila, a tri velika parkirališta uz staru pristanišnu zgradu zjape prazna. Dakle nemojmo da jedan infrastrukturni projekat koji je vrlo bitan koji je bio prijepor i zbog ovoga i zbog onoga, nažalost napravi Velikogoričanima nešto što oni to ne žele i što to nije. Jer ponavljam, iste stvari su se dogodile i sa određenim prugama. Dakle stvari treba promatrati na način kakav jesu, da zračna luka uprava nova, koncesionar Zračne luke Franjo Tuđman mora maknuti onu ogradu i mora razmišljati o tome kako da sutra uz zrakoplovnu školu probije 500m ceste i da ta zračna luka bude tamo gdje joj je mjesto, a to je da se kako to Dalmatinci kažu dite vrati materi, a kažem zračna luka, nekad Aerodrom Pleso pa Zračna luka Zagreb, danas Zračna luka Franjo Tuđman i Velika Gorica su uvijek bili prst i nokat i ne vidim razloga zašto to ne bi bilo u budućnosti. Prvi je saborski zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Gospodine Šuker u vašoj raspravi sa puno toga se mogu složiti pa i sa time da ne koristimo potencijale koje imamo jer sve zemlje svijeta razvijaju željeznicu, jedino u Hrvatskoj je u proteklih 25, šest godina manje 30 tisuća zaposlenih u željeznici, a još desetke tisuća ljudi u ovim popratnim firmama koje su bile na to navezane. Znači Hrvatska ima geostrateški položaj takav da bi u promet i transport trebala ulagati, mi to ne radimo iako imamo na raspolaganju sada 10 milijardi kuna do 2020. godine vezane uz projekte u željeznici koje na sebe mogu navezati 20-ak tisuća radnih mjesta. E sada je samo pitanje da li imamo dovoljno pameti, snaga i znanja da kao Vlada, kao Hrvatska iskoristimo ta sredstva i pokrenemo neke stvari s mrtve točke. Ja ne bih samo tu spomenuo Goricu ili ovo što ste rekli dalje Sisak i sve ovo što se veže na Zagreb. Ja bih spomenuo Samobor, ja bih spomenuo Bjelovar koji je krenuo sada sa projektom ali nadam se da će uskoro doći i do realizacije i da de facto ljudi ne dolaze sa autima. I ovo što ste rekli aerodrom je de facto također potrebno povezati da li sa željezničkom ili brzom tramvajskom linijom. Vidimo da je naš gradonačelnik tu u Zagrebu najavio dao Bog da se to ostvari veza aerodroma i Zagreba do Kvatrića, znači sa tramvajskom linijom što bi onda omogućilo ne da ne niču ova divlja parkirališta nego

Mislim da naprosto u Hrvatskoj trebamo prestati funkcionirati da svijet počinje i završava s nekim. Dakle ima projekata koji naprosto traju. A to je ova tema o kojoj smo govorili. I ako se strateški odlučuje da je nešto nešto, onda ne može to netko prekinuti i uništiti sve što se uložilo do tada. Ja sam namjerno spomenuo ovaj nagibni vlak. Jer gledajte mi smo u trenutcima kada definitivno nisu postojali infrastrukturni uvjeti kupili taj vlak. I on na žalost ne funkcionira. Ja nisam stručnjak za taj dio da bih ja to mogao sada elaborirati, ja samo govorim o činjenicama. E sada je priča da li ćemo mi sutra razmišljati o uskoj prugi kao najbližoj trasi do Splita ili ćemo tražiti nešto drugo. Ali ja vam samo kažem sjednite u autobus, držite se svih pravila na autocesti, vi ste za 3,5, 4 sata laganini vožnje bez stajanja u Splitu. Prema tome tko će putovati 6, 7 sati s vlakom ako ima takvu mogućnost. Ali ponavljam danas je ova rasprava i zato sam se javio za raspravu, vi niste bili tu, otišla u nekom drugom smjeru. Zato se jesam spomenuo zakona o, zapravo Izvješća o izvršenju proračuna da vidimo koliko stvari je povezano i kada raspravljamo o nekim stvarima naprosto se moramo vezati nečega a ne kada raspravljamo o proračunu onda pustimo željeznice na stranu nećemo uopće raspravljati o njima ali kada govorimo o željeznicama onda najedanput svima puna briga željeznica, svi plaću za željeznicama itd. Međutim, vi se sjetite koliko puta je bilo rasprave, pa na kraju krajeva dok je i kolega Linić bio tu koji je stalno govorio o željeznicama smo se prepucavali koliko se može i koliko se ne može dati. Idemo vidjeti u proteklih 20 godina, dakle 2 mandata SDP-a i 2 mandata HDZ-a koliko se jamstava i novaca dalo u Hrvatske željeznice. Ta cifra je negdje između 25 i 30 milijardi kuna. Kakvu situaciju danas imamo u HŽ-u? Kolega Šuker dali ste mi šlagvort u dvije stvari u svome izlaganju spominjući zapravo prigradski i željeznički promet, govorili ste o konkretnim prugama pa i ovoj koja povezuje Sisak i Zagreb. Koliko zapravo su sretni građani koji žive recimo u Turopolju, koji žive u Mracljenu ili u malom rubnom dijelu Velike Gorice i Gradića koji mogu koristiti željezničku prugu da bi došli do Zagreba za nekih 12, 13 minuta dok svi ostali građani Velike Gorice koji koriste ZET-ove usluge javnog prijevoza, evo vidimo i danas u novinama dobivaju skoro letvom po leđima. To je skandalozna stvar o kojoj govorimo već godinama i ništa se ne mijenja. Naprosto je nevjerojatno da u žiži dakle, u vršnim satima po 40, 50 minuta nema javnoga prijevoza. I zato definitivno prigradske željezničke pruge rješavaju te probleme puno efikasnije nego nažalost postojeći i javni prijevoz. Kada ste govorili o zračnoj luci, legitimna je bila rasprava o tome da li ići lakom prigradskom željeznicom do nje kada već postoji i pruga koja prolazi iz istočnoga dijela grada Zagreba, upravo dolazi do točke na kojoj je trebalo graditi veliki cargo terminal. Ovaj problem koji spominjete oko zatvaranja zračne luke. Sjećate se da sam uložio, tko je ovdje vrištao i kumio i molio da se to riješi, evo srpnja još nema rješenja. I onog časa kada se na križanju koje nije još semaforirano nešto dogoditi to će se zatvoriti. I što ćemo onda? Dakle radi se o tome da oni koji su plaćeni za svoj posao ne rade svoj posao, da oni koji su trebali brinuti o tome zadnje dvije godine nisu prstom mrdnuli. Da tek kada sam ja vrisnuo ovdje za ovom govornicom se krenulo u razgovore sa ministarstvom.

Dakle u trenutcima kada je rađena velikogorička sjeverna obilaznica a to je bilo davne tamo 2007. kada se to sve skupa počelo onda je probijena ona cesta uz sportsko rekreativni centar ili stadion nogometni koja je trebala završiti pored zrakoplovne škole i točno doći na ovaj podvožnjak. I to je trebao biti ulaz Velike Gorice u zračnu luku. Zašto to nije napravljeno? Ja govorim ovdje isključivo jezikom ljudi koji su uložili svoje novce da se bave određenom djelatnošću jer su me oni molili. I nemojmo zaboraviti da u zračnoj luci se danas iznajmi kada je špica sezone i preko 1000 automobila. Dakle to su činjenice. A prigradska željeznica u Velikoj Gorici, prva pokusna vožnja je vožena '95. godine. Dakle grada koji naprosto svaki dan nekoliko tisuća velikogoričana ide ili u školu ili na fakultet ili raditi u grad Zagreb jer grad Velika Gorica samo 15% stanovnika radi na području grada Velike Gorice a 85% radi izvan Velike Gorice, moraju doći na svoje radno mjesto, sad ili će doći automobilom ili ZET-ovim autobusom. Nekada se za Mraclin govorilo da je najobrazovanije selo u bivšoj Jugoslaviji, a znate zašto? I kola i fakultet su im bili praktički, ono što ste vi rekli, na 10, 15 minuta.

Može biti turistička atrakcija može biti nešto što je korisno Samoborcima, ali je situacija takva kakva je, prema tome kažem, ovo je tema koja ne trpi politikanstvo, ova je tema di moramo strateški se odlučiti što hoćemo, imamo na dispoziciji sredstva EU fondova i trebamo to iskoristiti praktički sa nečim novcima napraviti ono što dugo nismo. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Činjenica je također da ono što ste govorili vezano za vremensko trajanje vožnji od Zagreba do Splita, primjerice ili obrnuto, i uspoređujući to sa hrvatskim autocestama, tu vam ne bi možda dao za pravo do kraja iz slijedećih razloga. Ako se zna da od EU-a imamo otprilike imamo nekih 10 milijardi kuna vezano za hrvatske željeznice, mislim da se sa dobrim programima osmišljenim programima i za starije osobe i za osobe sa invaliditetom i za djecu, igraonice u vlakovima, ako hoćete ekskurzijske programe, mogu se napraviti dobri programi koji mogu popularizirati željeznicu u RH što čine zemlje u našem okruženju.

Kolega Babić, ja nisam govorio protiv željezničke pruge Zagreb-Split, samo sam govorio protiv ovakve kakva je. Nažalost putuje se toliko koliko se putuje, međutim kad govorimo o hrvatskom proračunu onda svi kad čuju javni dug 280 i koliko milijardi se naveže i ovako i onako. Brodogradnja, željeznice, poljoprivreda, povrat duga umirovljenicima, zbrojite to četvero pa ćete vidjeti da taj dug uopće ne izgleda stravično. Nažalost, danas brodogradnja je negdje gdje je, željeznica je danas govorimo cijelimo dan gdje jesmo, a o poljoprivredi kad govorimo onda isto tako smo u situaciji kakvoj jesmo, to ej svakodnevni problem kad govorimo o Slavoniji, kad govorimo o praznoj Banovini, kad govorimo o Lici gdje praktički nema živog čovjeka, a svake godine smo što kapitalna ulaganja što poticaj negdje u prosjeku od tamo negdje 2003. negdje između 4, 4 i pol milijarde kuna izdvajali. To su činjenice o kojima treba razgovarati, zato sam rekao da neke stvari imaju kontinuitet, taj kontinuitet se ne može prekinut, a mi smo danas ovdje o željeznicama, i zato sam se ja javio za raspravu pričali o svemu i svačemu i normalno kad nas ljudi slušaju, koji nisu u toj temi da se love za glavu i s punim pravom, s punim pravom, ali treba staviti činjenice na stol. Naprosto, sve Vlade su pokušale sad jel taj pokušaj bio dobar, loš, kaže to je stvar ocjene i procjene. Da netko nije izdvojio 60 lipa iz autocesta, 60 lipa za ceste, da li bi mi danas imali 1100 kilometara? Da li bi tzv. državne ceste koje odražavaju Hrvatske autoceste, zapravo Hrvatske ceste, izgledale ovako kao izgledaju? To je drugi par cipela. Ali naprosto, mi smo umjesto trošarine da usmjerimo u proračun, usmjerili u nešto drugo. I vjerojatno ćemo i sutra ta sredstva morati preusmjeriti da bi nešto napravili. Time smo završili sa pojedinačnom raspravom. Zaključno u ime predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gospodin Tomislav Mihotić. Ja ću ovako po pitanjima, najprije ono što se odnosilo direktno na prijedlog zakona.

Znači, tu je otvorena mogućnost da se dugogodišnjim ugovorom njega zaštiti u idućem vremenskom periodu. Što se tiče članaka 23. na 17. strani, bilo je pitanje razumnog roka. Regulatorno tijelo po službenoj dužnosti donosi odluku kojom se operateru uslužnog objekta određuje razumni vremenski rok u kojem je dužan odgovoriti na upit željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu i za pružanje usluga u uslužnog objektu. Bilo je pitanje što je to razumni rok? Razumni rok ovisi o vrsti objekta. A regulatorno tijelo o tome odlučuje i to objavljuje na svojim stranicama. Što se tiče bicikla, to je bilo u članku 23., HAKOM prijevoznika kažnjava, to stoji u početku ove točke, znači HAKOM ima mogućnost kazniti prijevoznika ako ne omogući i ne dozvoli prijevoz biciklima kad za to postoje uvjeti. E sad, bila su pitanja vezano za ukupno stanje željeznica vezano za brzinu prijevoza kroz, po prugama. Mi sada, spominjano je 160 km/h. Sve nove pruge koje se sada realiziraju iz sredstava europskih fondova to je u prvom redu na petom B i na desetom koridoru znači Rijeka – Zagreb – mađarska granica. I s druge strane Ljubljana – Zagreb pa dalje preko Vinkovaca na istok. One se projektiraju i radovi koji su u tijeku između ostalog na Dugo Selo – Križevci projektiraju se za 160 km na sat. Trenutno jedino ta brzina se može razvit na pruzi Vinkovci – Tovarnik. To je 35 km pruge koja je u proteklom periodu realizirana, gdje se može realizirat ta brzina. Ali završetkom ovih projekata i ovih dionica o kojim govorim i na njima će se postizat ta brzina, jer konačni cilj je na ova dva pravca da se uspostave dvije paralelne trake potpuno elektrificirane sa brzinom do 160 km na sat. Što se tiče pruge Zaprešić – Savski Marof ona se sad obnavlja iz zajma Svjetske banke i ona će dobit elemente da se po njoj može vozit brzinom od 120 km na sat. Trenutno se zbog stanja pruge ne može vozit tom brzinom. Što se tiče prigradskih projekata ove željeznice što je gospodin Stier postavio kao upit vezano za poveznicu Zagreba i Samobora, ove pruge koja se odnosi na Veliku Goricu to su prigradske pruge koje nisu bile u ovom postojećem operativnom programu. Ali sasvim sigurno nakon Feasibility studija šta će se izgradit, izradit i u kontekstu povezivanja zračne luke s gradom Zagrebom, a dalje prema Velikoj Gorici razmotrit će se mogućnost financiranje i normalno ukoliko se pokaže fizibilnost tih projekata da ćemo i nastojat uvrstit u iduće operativne programe i realizirat. I što se tiče HŽ Putničkoga prijevoza i što se tiče komunikacije sa općinama tu su upućeni na komunikaciju sa županijama kod oformljavanja svog dnevnog reda i rasporeda prometa.

Time i zaključujem raspravu o Zakonu o regulaciji tržišta željezničkih usluga. Ispričavam se, ali zakasnili ste. Zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, a ta izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodine Mihotić, izvolite. Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava uređuje se sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, te mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću. Osnovne značajke i intencija važećeg zakona su sustavno podizanje i unapređenje razine sigurnosti željezničkog sustava, te stvaranje konkurentnog željezničkog sustava u skladu sa zakonodavstvom EU, te tehničkim i znanstvenim napretkom. U cilju ostvarenja utvrđenih zakonodavnih postulata posebno stvaranja konkurentnog željezničkog sustava propisano je člankom 55. stavkom 3. važećeg zakona da vozilo s vlastitim pogonom koje prometuje na željezničkoj pruzi ili pružnoj dionici opremljenim pružnim uređajima za automatsku zaštitu vlaka, auto stop uređajima mora biti opremljeno kompatibilnim uređajem za automatsku zaštitu vlakova na vozilu, a člankom 134. važećeg zakona je propisano da se vozilo mora otpremit sa navedenim auto stop uređajima do 1.7.2017. godine. Predloženom izmjenom produljit će se rok u okviru kojega su željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture obvezni opremit vozilo s vlastitim pogonom, uređajem za automatsku zaštitu vlaka tako da će se utvrdit obveza ugradnje do 1. srpnja 2018. godine. Postupajući po izričitoj zakonskoj odredbi i neprodužavanje spomenutog roka došlo bi do obustavljanja pružanja usluge javnog prijevoza putnika željeznicom, a koja je kao takva utvrđena Zakonom o željeznici. Pružatelj usluge javnog prijevoza putnika željeznicom se nalazi u otežanoj financijskoj situaciji, te je u postupku provođenja programa restrukturiranja. Jedini mogući izvor financiranja projekta ugradnje auto stop uređaja je kroz zajam Svjetske banke čija je suglasnost dobivena 30. svibnja 2017. godine. Nakon što su osigurana potrebna financijska sredstva krenulo se u daljnje aktivnosti, tj. u provedbu postupka javne nabave, te ugradnju auto stop uređaja. S obzirom na iznesene okolnosti striktna primjena članka 134. zakona bi imala nesagledive posljedice na opstojnost pružatelja usluga javnog prijevoza putnika željeznicom društva HŽ putnički prijevoz. Radi se o pitanju gospodarske politike, s obzirom da je HŽ putnički prijevoz značajan gospodarski subjekt s velikim brojem zaposlenih, te pitanje ugradnje autostop uređaja nužno je žurno riješiti, kako bi se omogućilo nesmetano poslovanje i pružanje javne usluge. Upravitelj infrastrukture je temeljem Zakona o željeznici također obavlja javnu uslugu upravljanja željezničkom infrastrukturom, te u svom vlasništvu ima vozila na koja se odnosi prethodni spomenuti rok, te bi izričita primjena spomenutih zakonskih odredbi imale vrlo slične posljedice kao i za pružatelje usluga javnog prijevoza putnika željeznicom. Prijevoznici tereta u željezničkom prometu se nalaze u otežanoj financijskoj situaciji s obzirom na prevladavajući utjecaj ostalih oblika prijevoza. Bitno je za istaknuti da su postupci za opremu vozila auto stop uređajima pokrenuti, no uzimajući u obzir u utvrđeni rok i financijsko održivo poslovanje prijevoznika nije ga moguće ispoštovati. Kod teretnog prijevoza značajno bi se utjecalo na mogućnost izvršenja preuzetih obveza prijevoza tereta, što bi za posljedicu, također imalo nesagledive posljedice na opstojnost društva koje se bavi teretnim prijevozom a samim tim i na gospodarstvo RH u cijelosti, jer prijevoz tereta željeznicom, premda u smanjenom opsegu predstavlja nezamjenjiv oblik prijevoza u određenim gospodarskim granama. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti čl.124., stavkom 1. točkom A. povezano sa čl. 128. stavkom 1. točkom 6. te člankom 128., stavak 3. točkom 12. je propisano da će željeznički inspektori zabraniti upotrebu i kazniti za prekršaj željezničkoj prijevoznika i upravitelja infrastrukture, ukoliko vozila koja prometuju na željezničkoj pruzi nemaju ugrađen auto stop uređaj. Izmjena je nužna, budući da se radi o nesagledivim financijskim posljedicama na gospodarstvo RH, koja bi se mogla dogoditi obustavom cjelokupnog putničkog i teretnog, željezničkog prometa, a s obzirom na obvezu ugradnje spomenutog auto stop uređaja. Nastavno navedeno, predlaže se da zakon stupi na snagu prvog dana od dana objave u N.N. Hvala. Na njegovo izlaganje imamo jednu repliku. Zastupnik Maras izvolite. Hvala lijepa gospodine Miholiću, u vašem obrazloženju je dominiralo nemogućnost ugradnje ovih uređaja, odnosno objasnili ste da to ne bili u mogućnosti izvršiti prijevoznici i roba i putnika. Znači i sada se to prolongira na neki drugi rok. Ono o čemu mi moramo voditi ovdje računa je sigurnost u prometu i da nam date onda obrazloženje koje će biti takvo da razumiju i građani RH, a i zastupnici zbog čega to nije obavljeno do sada. Šta to onemogućava prijevoznike i oni koji su odgovorne te uređaje ugraditi da ih nisu ugradili, jer mi smo svjedoci cijelo vrijeme određenih, ja bi rekao, nažalost i nesreća i problema koji se odvijaju kod nas vezano uz željeznicu i željezničke prijelaze. Ne može biti obrazloženje da se neki rok nije ispoštivao samo to, da oni to nisu u mogućnosti napraviti.

Ista stvar je i sa ovim.

Glavno razlog zašto ovo nije ispunjeno u ovom roku, su financijska sredstva. Govorili smo o prethodnoj točci vezano za stanje HŽ-a, svih segmenata HŽ-a. To je potrebno napraviti u kargu na 20 lokomotiva, u putničkom na 48, a u HŽ infrastrukturi na 80 lokomotiva.

Prije nego što otvorim raspravu, pitam Odbor za zakonodavstvo, zastupnicu Jelkovac i Odbor za pomorstvo, prometnu infrastrukturu, gospodina Ćosića da li žele u ime odbora uzeti riječ? Hvala lijepo. Dakle, otvaram raspravu. Prvi se za raspravu javio zastupnik Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite gospodine Žagar. Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, kažu nema hitnih stvari ima samo ljudi koji su zakasnili. Dakle, ovdje kasnimo s nečim što nas obvezuje pravili i propisi EU, a i na kraju krajeva i naših zakona koji prije svega određuju sigurnost u ovom slučaju željezničkog prometa. Nama se događa, vidjeli smo u zadnjih nekoliko dana ili tjedana, već vrijeme brzo leti, da nam gliseri nekontrolirano plove po plažama, zapravo, vidite slučajeve gdje čovjek koji vozi gliser, ispadne glisera, a gliser dalje nastavi nesmetano putovati. Današnja tehnička rješenja to omogućavaju, a posebice kada je u pitanju željeznički prijevoz, zamislite jedan vlak sa 30 vagona koji nekontrolirano se vozi. Postaje u pravilu u načelu nekoliko kontrola koja tzv. sife koje su ugrađene u željezničku infrastrukturu, koje provjeravaju je li budnost strojovođe, ako on u nekom periodu vremenskom ne pritisne budnik ili ako u nekom vremenu ne dolazi do usporavanju vlaka a signalizacija to nalaže. Dakle, u tom smislu su ti uređaji jako bitni.

Ovdje je državni tajnik dobro rekao da planiramo koristiti sredstva europske banke, Svjetske banke pardon ali ono što smo možda i na Odboru za promet upozoravali, ne znamo kako će to biti nabava objedinjena jer ti uređaji koji se ugrađuju moraju biti kompatibilni, znači oni moraju biti ne možete jednog proizvođača ugraditi, a drugi proizvođač bude, jednog proizvođača u lokomotivu, a drugi da bude uz infrastrukturu dakle uz prugu jer onda neće biti kompatibilni pa to neće djelovati. A s druge strane treba voditi računa da ti uređaji djeluju na području cijele EU pa i šire zapravo na ovim prugama treba omogućiti prometovanje svih vlakova i međunarodnih vlakova. Dakle to je jedan projekt koji je složen i o kojem treba voditi računa da on bude transparentan i da se na kraju krajeva implementira. I šta sada na kraju reći, državni tajnik je dobro objasnio, nema novaca. Ja duboko vjerujem da nećemo za godinu dana opet odgađati za godinu dana jer to je i kolega Maras je ovdje u replici upozorio stvari svu vrlo ozbiljne, opasne.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo gospodine Žagar vi ste u svom izlaganju dotakli bit stvari, međutim ja bih se samo djelomično složio u jednoj vašoj konstataciji, a to je da nema novaca.

Npr. evo dovoljno je četiri stanice u gradu Zagrebu izgraditi da bi se pospješio promet kojeg smo mi svi svjesni ne samo ljudi koji žive u gradu Zagrebu, evo svi u ovoj sabornici znaju kakav je promet u gradu Zagrebu, to su četiri stanice Savski most, Trokut, Cibona, Studentski centar, Autobusni kolodvor, Heinzlova i Borongaj sjeverno od Sveučilišnog kampusa. Te četiri stanice promet u gradu Zagrebu se puno bolje pospješio. Npr. Meni do željezničke stanice treba 20 minuta pješke do Vrapča, a od Vrapča do Glavnog kolodvora 7 minuta sa vlakom. Znači više mi treba do željezničke stanice i mislim da bi te željezničke stanice trebale imati nadzirana parkirališta za bicikle jer bi jako puno ljudi s biciklima dolazili do tih željezničkih stanica i onda se prebacivali u grad.

Drago mi je da ste u replici jednu bitnu stvar, nije uvijek problem samo novac. Znači neka novca ima, ali treba ono što zovemo političke volje. A da ne kažemo grubo često puta ne samo lokalni političari, čak i na državnoj razini se ponašaju tako a gdje sam ja u toj priči. Ima ljudi koje nazivaju doktori postotka. Davno mislim da je čak prije devedesetih bio jedan projekt Nijemci su spremni bili uložiti novac baš za ovaj dio pruge od centra Zagreba prema zračnoj luci i sve je bilo pripremljeno, međutim političke volje nije bilo i tada se taj projekt nije realizirao. Sada se spominje vidim da su najave u medijima i da je krenulo sa ovom od Kvatrića prema zračnoj luci tramvajskom prugom sa dva kolosijeka, mislim te stvari treba rješavati. Vi kada spomenete grad Zagreb, ja ne živim ovdje, dolazim dok traje Sabor i vidim da postoje mnogi prometni problemi i grad Zagreb u tom smislu treba to rješavati, a posebno stoga što kako vi kažete postoje financijska sredstva. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Alen Prelec. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pa evo ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s Konačnim prijedlogom Zakona je skoro duži od onoga što se ustvari i mijenja. Evo hvala Bogu možemo reći da se mijenja samo u onom dijelu autostop uređaja i produženja roka od 1. srpnja 2017.-2018. Svi smo govorili, a ovdje i kolega Žagar i drugi kolege vidi se da koriste željeznicu i da se voze narodskim prijevozom, to je pohvalno.

Ja bih rekao da mogu izraziti zadovoljstvo, a ovdje kod sebe imam Konačan Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava koji govori o sigurnosti, nadzoru, infrastrukturi, o upravljanju željezničkim prometom, o obrazovanju i osposobljavanju i unutarnjem redu. I oko svega ovoga skupa samo mijenjamo u ovom dijelu koji smo ovdje naveli, a to je ovaj autostop uređaj onda znamo da možemo biti zadovoljni sa ovim zakonom da sve štima u željeznicama. Nažalost, iz one rasprave prije ustvrdili da ne štima sve skupa. Ja bih htio biti dobronamjeran, ali skrenuti ponovo na ono što mi se čini, nekako imam dojam da se HŽ namjerno dovodi u nekakav loš položaj. Zašto je to tako? Evo, moje sumnje mogu biti samo sujetne i subjektivne. Ja mislim da bi to moglo biti zbog toga da bi se privatiziralo na onaj jedan naški način. Jasno ne kompletno Hrvatske željeznice nego samo onaj dio koji je profitabilan. To se tako radi i vani i mislim da i multinacionalne kompanije su zainteresirane sigurno da uđu na naše područje pogotovo na onaj profitabilan dio. Drugi dio koji mi je onako sumnja zašto se radi loše u Hrvatskim željeznicama a to je ono da bi se prodale nekretnine koje su vrlo, vrlo vrijedne. Nadam se da to, da isto su to samo moje sumnje i da nisam u pravu. I treći dio, da bi se prodao dio u staro željezo. A ja sam ovdje govorio u onoj prijašnjoj raspravi koliko je toga bilo. Moje bi bilo samo pitanje koliko je opreme, vagona i sličnog otišlo u staro željezo? Koliko u zadnjih ne znam koliko godina? I još možda važnije, koliko se još toga planira? Evo to je one moje, evo ja bih rekao sumnje u sve to skupa u dobre namjere nekih ljudi u Hrvatskim željeznicama. A evo gospodine državni tajniče, vidim po vašim odgovorima prije svega da ste kompetentni, da imate odgovor na sva naša pitanja.

Ja sam iz jedinice lokalne samouprave koje uz željeznicu i tu su jasno prednost naših ljudi koji evo u pola sata 25km od glavnog grada mogu biti na Glavnom kolodvoru. Žao mi je svih onih dijelova Hrvatske koji to nemaju mogućnosti. Zagrebačka županija, Zagorska županija i Grad Zagreb rade jedan integrirani prijevoz svih mještana tih 3 ja bih rekao županije. I mislim da evo s ove strane bih dao podršku tom projektu ali i projektu svih ostalih županija neka se ujedine i neka naprave jedan takav integrirani prijevoz koji će omogućavati svim ljudima koji nisu uz željezničku prugu da autobusnim linijama dođu do željeznice i onda sigurnije, jeftinije, ekološki prihvatljivije dođu u ovom slučaju u glavni grad, u grad Zagreb. Jasno to se odnosi i na sve ostale centre. Neka tako bude i sa Splitom, neka tako bude sa Osijekom, neka tako bude sa Rijekom, Dubrovnikom i svim ostalim područjima Hrvatske koji ja bih rekao nemaju te mogućnosti. U svakom slučaju podrška tome. Nadam se da će i od vaše strane kao državnog tajnika ići podrška prema Zagrebačkoj, Zagorskoj i Gradu Zagrebu kako bi se taj prijevoz integrirani implementirao, u konačnici evo da sve to dođe što prije na dnevni red. Evo pohvala svima vama, državni tajniče vama pogotovo jer vidim da imate stvarno dobru namjeru, da ste stručni.

Na njegovo izlaganje imamo dvije replike. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Prelec, željeznica je moja ljubav i moja tuga, ja sam željezničar. Od '88. godine radim na željeznici i dolaskom u Saboru radio sam na željeznici, kao prometnik vlakova, od '99. godine na izradi prometnih propisa. I mogu reći da je željeznica ogledalo države. Dok se pruge u RH ne dovedu u projektirano stanje ne možemo reći da imamo državu kakvu trebamo imati. To svima mora biti jasno. Željeznicu se zapostavljalo. Na željeznici se zapošljavalo hrpa ljudi koji sa željeznicom veze nemaju i to je jedan od razloga zašto je željeznica u stanju u kakvom jest. Ali najvažniji razlog je neulaganje u pruge. Možda je dobar put da se krene u koncesioniranje željeznica tamo gdje je to isplativo, možda je to stvarno dobar put. Jer možda ti stranci koji imaju puno novaca i koji imaju puno novaca i koji imaju kapacitete, koji imaju sve što je potrebno možda oni mogu dovesti željeznice u ono stanje u kakvom su one bile prije rata. Samo ću reći jedan primjer, poslovni vlak od Zagreba do Kutine vozio je nekih 45 minuta prije rata a sada najbrži vlak stigne za sat i 20 minuta. Time sam sve rekao o stanju željeznica danas u RH.

Kolega Aleksić evo onda sam dobio pravu repliku od čovjeka koji je bio u sustavu i koji kaže da je njegova željeznica njegova ljubav i tuga. Ali ne slažem se u potpunosti kada kažete da je možda i bolje da se ide u koncesioniranje. Ne kažem nužno ne. Mislim da je svima u interesu da bude bolja željeznica. Ali iz prakse, hrvatske prakse kada znamo kako nam izgledaju koncesionirane hrvatske ceste, autoceste gdje hrvatski građani plaćaju veću cestarinu na dijelu cesta gdje je to u stranom vlasništvu. Kada govorimo i o Zakonu o koncesijama pa znamo da stranci imaju koncesije na plaže, pa onda hrvatski građani moraju plaćati da bi se okupali na plažama na kojima su se kupali desetljećima, e onda sam u tome svemu skeptičan, da Hrvatske željeznice dijelom privatiziramo pogotovo onaj profitabilni dio jer stranci neće uzeti onaj dio koji je neprofitabilan i da ćemo onda svi mi plaćati skuplju kartu. Evo o tome govorim da sam skeptičan što se tiče koncesioniranja i privatizacije hrvatskih željeznica. To treba izbjeći. Govorili smo i prije da se željeznicom voze uglavnom evo oni koji su manje platežne moći ili oni koji se ne mogu voziti drugim sredstvima a upravo je to važno da budemo vrlo tu oprezni kaj se tiče koncesija, da nam se hrvatski građani neće moći voziti vlakom jer će to biti preskupo. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici ministarstva i uvaženi kolega Prelec. Često u raspravi se i prošloj i ovoj spominje restrukturiranje, revizija željezničke infrastrukture. Dakle, civilizacijski doseg je danas a i brzina življenja, nameće potrebo što bržeg stizanja s jedne točke do druge točke, dakle a tu su se uklopile moderne autoceste, ceste županijske i lokalne. I tu se nameće potreba, naravno za podizanjem nivoa sigurnosti željezničkog transporta odnosno ugradnja suvremene signalizacije a posebno što ste spominjali auto stopova. To je pomaknuto za jedno drugo vrijeme, ali kad razgovaramo o željezničkom transportu onda moramo napraviti razliku između onoga transporta koji je putnički i teretni transport. Teretni transport ja vjeruje, da je to pitanje i za tajnika ali i za gospodina Preleca, on je gospodarski veoma značajan za Hrvatsku. kada se govori o reviziji željezničke infrastrukture, mislim da bi se trebalo puno govoriti o gradnji nizinske pruge između Rijeke i Mađarske. To je pruga koja je sagrađena 1873. godine i ona je zajedno sa riječkom lukom bila jedna motor razvoja Hrvatske. No sada je došlo do promjena i promjena je u tome što riječka luka koja je i dalje vodeća hrvatska luka, nije više toliko značajna u paneuropskim koridorima. 5 B koridor je nizinska pruga i mislim da nju treba sagraditi prije revizija svih malih pruga.

Hvala na pitanju ali nažalost ja vam ne mogu odgovoriti direktno na ovo pitanje pa vjerujem da bude na kraju državni tajnik odgovorio za ovu prugu koja je važna za teretni promet prema Rijeci, jasno da je izuzetno važna za luku Rijeku i za općenito onaj kraj i nadam se da će taj odgovor ići u smjeru tome da ćemo znati kad ide pruga prema Rijeci i tko će to u konačnici financirati.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici predlagatelja, uvažene kolegice i kolege. Statistika govori da se danas na globalnoj razini svaka dva sata dogodi prometna nesreća koja uključuje vlak i motorno vozilo ili fizičku osobu. A gotovo pola tih nesreća uzrokovane su kvarom automatskih signalnih uređaja kako na samom vlaku ili na željezničkoj pruzi i ove šokantne statističke vrijednosti su nažalost očekivane ako se uzme u obzir i pogleda u uzorak testiranja odnosno održavanja tih signalnih uređaja. Zastarjela tehnologija na samim vlakovima i prugama kojima svakodnevno voze, doprinose potencijalnim katastrofalnim nesrećama, a razvijanje novih automatskih sustava za nadzor vlakova nude rješenje po pitanju sigurnosti putnika i robe, ali jednako tako i uštede sredstva potrebnih za transport istih. Kako bi se građanima EU-a, gospodarskim subjektima, regionalnim i lokalnim vlastima u potpunosti omogućilo uživanje prednosti koje proizlaze iz uspostavljenog područja bez unutarnjih granica, naročito je potrebno poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost željezničkog sustava, kojim će se otvoriti tržište i povećati konkurentnost. Učinkovito međusobno povezivanje informacijskih i komunikacijskih sustava različitih upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, odnosno kompatibilnost sustava osnova je za sigurnost ali također za kvalitetu te troškove prijevoza. Nažalost, još uvijek među nacionalnim propisima i internim pravilima te tehničkim specifikacijama koje primjenjuju željeznice postoje velike razlike. Budući da sadržaj tehničke posebnosti industrija pojedinih država, koje propisuju specifične dimenzije, te imaju posebne značajke. Tako stanje sprečava nesmetan željeznički prijevoz po čitavoj mreži EU-a, što je potrebno otkloniti odnosno standardizirati. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se produženje roka u okviru kojeg su željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture obvezni opremiti svoja vozila sa vlastitim pogonom, uređajem za automatsku zaštitu vlaka, odnosno auto stop uređajem i ova zakonska odredba kao što smo čuli, odnosi se na sve dionike željezničkog sustava kako ove države HŽ putnički prijevoz, HŽ Cargo, HŽ infrastruktura, tako i na sve ostale kako domaće, tako i strane operatere koji imaju od Agencije za sigurnost željezničkog prometa, dozvolu prometovanja na hrvatskim željeznicama. Stoga, Klub zastupnika HDZ-a, podržava ovaj konačni prijedlog zakona kako se ne bi dogodila obustava velikog dijela željezničkog prometa, kako putničkog tako i teretnog, te tako nastala nemjerljiva šteta za ova društva… znači Hrvatskih željeznica i ostale operatere na našim željeznicama, ali i za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini. Dobro je naravno što se produžuje rok, jer neugradnjom ovih uređaja auto stop uređaja predstavljala bi problem u radu same inspekcije. Već znači pet dana je isteklo od onoga roka koji je sada u tom zakonu važi i smatramo da je dovoljno vremena, a što je sam predlagatelj u svom izlaganju rekao da je dovoljno vremena i da ova društva koja trebaju ugraditi ove uređaje su dobile potvrdu i dobile suglasnost od Svjetske banke za osiguranje sredstava i da će oni i kao i svi drugi ugraditi kompatibilan uređaj za automatsku zaštitu vlaka do 1. srpnja 2018. godine. Zastupnik Ante Babić, izvolite. Kolega Ćosiću, u svom izlaganju govorili ste i o statističkim podacima vezanim za sigurnost putnika, robe i usluga u željezničkom prometu. Pa razmišljam onako na glas. Jedan od tih je zapravo dobio i zlatnu medalju za osiguravanje željezničko-cestovnog prometa baš vezano za prelazak gdje nema signalizacije.

Pa evo da, imamo 1500 i nešto prijelaza, a od toga je Znači, rekli ste da imamo više od 1500 prijelaza, cesta preko željezničke pruge a od toga je 66% tih prijelaza je nezaštićeno. To znači da je jedan veliki postotak više tih prijelaza nego što je to norma u EU, a samo 32% pruge je opremljeno, znači od ukupne dužine signalizacijskim uređajima, tako da je to jedan veliki posao kako za našu industriju, kako za naše inovatore. Koliko znam i u Hrvatskoj postoji i jedna tvrtka koja se time i bavi, izvozi to po cijeloj Europi. Naravno treba podržati inovatore. U svemu tome ako bi se pojednostavili ti uređaji znamo da je to dosta skupo i da to iziskuje velike troškove. Samo da kažem, evo treba jedna politička odluka, politička odluka je i donesena i mislim da se mora do konca, odnosno do 1.7.2018. godine ti uređaji implementirati.

Prelazimo na pojedinačne rasprave. Ali pošto nema ni zastupnika Bulja, ni zastupnika Marasa time smo zapravo završili sa raspravom. U ime predlagatelja zaključno predlagatelj. Dobro. Time zaključujem raspravu o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

Poslovnika u vezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja državni tajnik Juro Martinović kojeg ujedno i pozdravljam dati dodatno obrazloženje? Izvolite, državni tajnik Juro Martinović. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Dopustite mi da u ime predlagatelja kažem nešto što predlagatelj smatra relevantnim u proceduri donošenja ovoga zakona. U prvom redu ja vam želim ukratko reći da će se ovim zakonom, da će se propisati prava žrtava nasilja u obitelji i krug osoba na koje se ovaj zakon odnosi. Odredit će se oblici nasilja u obitelji, prekršajno-pravne sankcije za zaštitu nasilja u obitelji, prikupljanje podataka o primjeni zakona, osnivanje povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršavanje sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji, te prekršajne odredbe za kršenje ovog zakona.

Dakle, tu sam smatrao važnim reći, a sada nešto sa strane predlagatelja. Dakle, razlike konačnog prijedloga zakona od nacrta prijedloga koji ste vi raspravili u prvom čitanju u Hrvatskom saboru, odnosno Hrvatski sabor je raspravljao, da li vi ili netko drugi. Dakle, glavne i najvažnije razlike u odnosu na prvo čitanje u Hrvatskom saboru sukladno iznijetim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima su. Dakle, napušta se definicija tko su članovi obitelji kako bi se izbjegle eventualne razlike u odnosu na budući Obiteljski zakon koji je u izradi, a isto tako i različita mišljenja svjetonazorske prirode. Umjesto toga, se određuje krug osoba na koje se zakon primjenjuje a ujedino se proširuje krug osoba na koje se zakon primjenjuje, dakle i to su, opet je to jedna novina i opet je to važno naglasiti, kroz ovaj zakon kojeg smo mi imali ranije, štite se osobe s invaliditetom, dodatno osim onih koji su se štitile i ranije i osobe starije životne dobi. S tim u vezi, uvodi se novi oblik nasilja u obitelji u vidu zanemarivanja potreba osoba sa invaliditetom i osoba starije životne dobi. Od važnijih razlika je i uvođenje obveze

Tu je bilo u nastanku ovog zakonskog prijedloga nekakvih dilema, kao što vidite, Vlada kao predlagatelj se odlučila da se djecu mora obavješćivati, a za odrasle da ih onaj tko vodi postupak, odmah u prvoj fazi upoznaje sa pravima, i stranka se sama odlučuje, odnosno oštećena žrtva, odlučuje da li želi da joj se dodatno, kako se to govori, sekundarno traumatizira ili će to … [[Govornik se ne razumije.]] Važne novine, dakle načela postupanja i prava žrtava. Prije svega se propisuje načelo hitnosti u postupanju povodom svih nasilja u obitelji. Dakle, hitnost u postupku određuje se za sva nadležna tijela koja postupaju u slučaju nasilja u obitelji, policija, centri za skrb, državno odvjetništvo, sudovi. Ovim se načelom osigurava promptnost u reagiranju saznanje o mogućem počinjenju nasilja u obitelji kao i u poduzimanju postupovnim i drugih radnji. Nadalje, dva temeljna načela koja su bitna za naglasiti. Propisuje se načelo obzirnog postupanja prema žrtvama nasilja u obitelji, te načelo skrbi o svim pravima žrtava tijekom postupka odnosno prilikom poduzimanja određenih posupovnih radnji. Obazriv i pažljiv pristup žrtava nasilja, u obitelji svih sudionika postupovnim radnji, spriječiti će sekundarnu viktimizaciju, odnosno sekundarnu traumatiziranje žrtve tijekom postupka koji se provodi.

Propisivanjem kataloga prava žrtava, nasilje u obitelji, pojačat će se njihova procesno pravna pozicija, omogućiti aktivno sudjelovanje u postupovnim radnjama koje nadležna tijela poduzimaju radi njihove zaštite i sankcioniranja počinitelja te spriječiti njihova traumatizacija i sekundarna viktimizacija u … [[Govornik se ne razumije.]] Odredbom čl. 10. definira se pojam nasilja u obitelji. Nasilje u obitelji pojavljuje se u različitim oblicima kao tjelesno, psihičko, spolno ekonomsko a dodaje se ovo novo u odnosu na ove dvije osobe koje štitimo, dakle, invalide i djecu. Dakle zanemarivanje potrebe osobe s invaliditetom i osoba starije životne dobi kao novi oblik nasilja u obitelji. Za razliku od trenutno važeće zakonsko rješenja, ovim se prijedlogom napušta nabrajanje pojedinih modaliteta, svakog propisanog oblika nasilja osim ekonomsko koje je relativno novi oblik nasilja, pa je ostavljeno određeno zakonsko objašnjenje radi postizanja šire sudske prakse s obzirom da je do sada u tom problemu bilo lutanja u sudskoj praksi i nekakvih dilema. U zakonu nije potrebno nabrajati što predstavlja primjerice pojedini oblik nasilništva, jer pravna teorija i sudska praksa jasno razlikuju modalitete u kojima se ispolijeva pojedini oblik obiteljskog nasilja. Osim toga, time se izbjegava moguće preklapanja kaznenog dijel i … [[Govornik se ne razumije.]] sa prekršajima iz Zakona o zaštiti nasilja u obitelji. Ovakvo rješenje omogućava jasno razgraničenje kaznenog dijela od prekršaja, budući da se za postojanje kaznenog dijela nasilja u obitelji zahtjeva veća kriminalna količina koja pretpostavlja kumulativno ispunjena sljedećih pretpostavki. Teško kršenje propisa od zaštite nasilje u obitelji, dakle Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, te prouzročene teže posljedice, izazivanje straha za sigurnost člana obitelji ili njoj bliske osobe ili dovođenje u ponižavajući položaj. Nadalje, treba imati i u vidu i kvalificirane oblike određenih kaznenih tijela propisanih KZ-om, npr. kazneno djelo teško tjelesne ozlijede iz čl. 118, počinjeno prema bliskoj osobi. Ukoliko su ista počinjena prema bliskoj osobi zbog čega je kazano djelo nasilja u obitelji supsidijarno, tj. propisuje se da će isto doći u obzir ukoliko takvim ponašanjem nije počinjeno neko drugo, teže, kazneno, a ne prekršajno djelo, koje se tretira ovim zakonom. Postojanjem prekršaja samostalnog kaznenog djela i kvalificiranih oblika pojedinih kaznenih djela, ukoliko su ista počinjena prema bliskoj osobi, postignuta je cjelovitost kažnjavanja, počinitelja svakog, pa i najblažeg oblika nasilja u obitelji. Te osobe na koje se ovaj zakon odnosi, su bračni izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, njegova zajednička djeca, djeca svakog od njih, srodih po kriv u ravnoj lozi, srodnih u pobočnoj lozi, zaključno do 3 stupnja, srodnici po tazbini do zaključno 2 stupnja, posvojitelji i posvojenik, a zakon se isto tako odnosi i na bivše bračne i izvanbračne drugove, bivše životne partnere i neformalne životne partnere, osobe koje imaju zajedničko dijete i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu. Drugim riječima krug osoba na koji se odnosi ovaj zakon, istovjetan je krugu osoba kojima se kao članovima obitelji ili bliskim osobama kazneni zakon pruža dodatnu zaštitu u slučaju počinjenja kaznenih djela vezanih uz obiteljsko nasilje. Kaznena djela nasilja u obitelji, tjelesne ozlijede, teške tjelesne ozlijede, osobito teške tjelesne ozlijede, prisile prijetnje ovakvo je određenje u skladu sa definicijom obiteljskog nasilja u konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju borbe i protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istambulska konvencija koja se odnosi na nasilje intimnih partnera između sadašnjih i bivših bračnih i izvanbračnih partnera, te međugeneracijsko nasilje koje se obično pojavljuje između roditelj i djece. Dakle i šire od zahtjeva konvencije, ovim se zakonom štite sve one osobe koji su bračni ili izvanbračni ili istospolni partneri a i osobe koje su povezani s činjenicom da imaju zajedničko dijete iako nisu bili u status bračnih, izvanbračnih odnosno istospolnih partnera kao i one osobe koje iako nisu u tom odnosu žive u zajedničkom kućanstvu. Dakle radi se o osobama koje su u nekom obliku formalne ili neformalne zajednice ili pak kod kojih je takva zajednica ne postoji ili je prestala postojati, ali su zbog drugih okolnosti kao što su zajedničko dijete, nerazriješeni imovinskopravni odnosi nakon razvoda braka ili raskida izvanbračne zajednica, činjenica suživota u istom stambenom objektu neraskidivo povezani ili neovisno o svojoj slobodnoj volji upravljeni jedni prema drugima. Sve druge osobe imat će adekvatnu zaštitu u slučaju nasilja prema općim propisima. Prijedlogom se kao što poznaje i važeći zakon daje mogućnost sudu da izrekne zaštitnu mjeru zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te udaljenje iz zajedničkog kućanstva i prije pokretanja prekršajnog postupka, na prijedlog žrtve ili drugog ovlaštenog tužitelja ukoliko postoji izravna opasnost za sigurnost žrtve i članova njezine obitelji u odnosu na važeći zakon koji je za izricanje zaštitne mjere prije pokretanja prekršajnog postupka tražio postojanje izravne životne ugroženosti osobe i drugih članova obitelji zbog čega su sudovi izrazito rijetko ove mjere primjenjivali. Ovim prijedlogom se kao osnov predlaganja mjere traži postojanje izravne opasnosti za sigurnost žrtve i članova njezine obitelji, što će osigurati lakšu primjenu ove mjere u slučaju potrebe osiguranja hitne, trenutne zaštite žrtve nasilja. Obvezu osigurati da nadležna tijela u situacijama neposredne opasnosti imaju ovlasti narediti počinitelju nasilja u obitelji da napusti mjesto stanovanja žrtve te zabrani počinitelju uspostavljanje kontakta sa žrtvom je konvencijska obveza. Dakle ovdje se daje alat tijelima koje provode postupke dakle nešto ih se relaksira u pogledu mogućnosti da ekspresno, brzo, hitno, odmah zaštite žrtvu od nasilnika. Prikupljanje podataka i povjerenstvo koje sam spomenuo da će se biti formirano vezano za provedbu ovog zakona, sustavno i adekvatno prikupljanje podataka kao osnova za učinkovito stvaranje politika u području sprečavanja i borbe protiv svih oblika obiteljskog nasilja jedna je od osnovnih zadaća koje nameću kako brojne konvencije i direktive tako i nacionalni dokument. Međutim, iskustva dosadašnjih prikupljanja podataka različitih tijela i resora koji se bave ovom tematikom, bez sustavne analize i praćenja zadanih podataka pokazuju se nedostatnim i neučinkovitim te djelomično nesvrsishodnim. Stoga se u ovom prijedlogu različito u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja predlaže propisati obvezu nadležnim tijelima da prikupljene statističke podatke o primjeni ovog zakona i temeljem prikupljenih podataka sačinjavaju godišnja izvješća iz svog djelokruga rada te izvješća dostavljaju Povjerenstvu za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanju sankcija vezanih uz zaštitu od nasilja obitelji koje će djelovati, ovo je novina, u Ministarstvu pravosuđa. Povjerenstvo će ministru pravosuđa podnositi godišnje izvješće o stanju u ovom sektoru. Dakle ovim prijedlogom ovaj zakon i njegova provedba prelazi u nadležnost Ministarstva pravosuđa iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. To se predlaže zbog uske povezanosti ovog zakona sa Prekršajnim zakonom i Kaznenim zakonom koji su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa te činjenice važne nadležnosti pravosudnih tijela, državnog odvjetništva i prekršajnih sudova u provođenju ovog zakona. Ujedno je za očekivati da je prenesena nadležnost na Ministarstvo pravosuđa bolje rješenje za brže i efikasnije buduće izmjene i dopune zakonodavnog okvira za sprečavanje nasilja u obitelji kada i ako to zahtijevaju praksa i društvene okolnosti. Kaznena politika nije mijenjana tj. prekršaji su jednako opisani i kazne su iste osim malog povećanja novčane kazne za počinjenje prekršaja na štetu djeteta, maloljetne i invalidne osobe sa sedam na deset tisuća je podignuta ta zapriječena kazna. Prekršaji koje čine članovi obitelji i druge osobe na koje se u tom smislu primjenjuje ovaj zakon propisane su na način da su protupravna postupanja stupnjevana od lakšeg prema težem od najlakšeg oblika prekršaja sa najblažom sankcijom novčana kazna od najmanje tisuću ili kazna zatvora do 90 dana koji postoji kvalificirani obliku ukoliko se radi o povratniku recidivistu, novčana kazna od najmanje pet tisuća ili kazna zatvora od najmanje 15 dana zatvora. Zatim daljnji teži oblik ukoliko je tjelesno psihičke, seksualno ili ekonomsko nasilje počinjeno u nazočnosti djeteta ili osobe s invaliditetom novčana kazna u iznosu od najmanje šest tisuća ili kazna zatvora u trajanju od najmanje 30 dana, a ako isto nasilje ponovi kaznit će se strožije nego za prvi prekršaj novčana kazna je tada u iznosu od najmanje sedam tisuća kuna ili kazna zatvora od najmanje 45 dana. Nadalje, kao najteži prekršaj propisano je nasilje u obitelji počinjeno na štetu djeteta ili osobe s invaliditetom zapriječena je novčana kazna od najmanje deset tisuća kuna ili kazna zatvora od najmanje 45 dana odnosno ponavljanje takvog nasilja novčana kazna od najmanje petnaest tisuća ili kazna zatvora od najmanje 60 dana. Prekršajno je kažnjavanje također predviđeno i za pravomoćno osuđenog počinitelja prekršaja iz ovog zakona koji krši obvezu iz izrečene zaštitne mjere, novčana kazna od najmanje tri tisuće kuna ili kazna zatvora od najmanje 10 dana osim na osobe na koje se zakon primjenjuje. Prekršajno sankcioniranje predviđeno je i za zdravstvene radnike i djelatnike u ustanovama socijalne skrbi te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji, a koje imaju obvezu prijaviti policiju ili državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznale u obavljanju svojih poslova.

Dakle bilo je primjedbi od strane ovih skupina koje dolaze u kontakt prve sa žrtvama, to su najčešće liječnici i medicinsko osoblje, njihove zamjerke su išle u pravcu da oni ne bi baš rado bili sankcionirani ako to ne prijave. Ali to je jedna univerzalna obveza svih građana da prijave ako saznaju za nepravo te vrste, dakle prekršajno i kazneno i normalno da je to predlagatelj zakona stavio kao obvezu i našim liječnicima bez obzira na stanovitu dozu izlaganja jer se radi o nasilnicima ali jednostavno to je obveza koja postoji i u ostalim zakonima koji i prate ovu materiju a to su prekršajni, to je Kazneni zakon. Hvala lijepo državnom tajniku gospodinu Martinoviću. Na njegovo izlaganje imamo i jednu repliku. Zastupnik Ante Babić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče Martinović, s obzirom na probleme koji su pratili obiteljski zakon i znajući da je Ustavni sud zapravo suspendirao cijeli zakon, u međuvremenu su se dogodile radne skupine, bilo je javno savjetovanje i … [[Govornik se ne razumije.]] i taj Obiteljski zakon je zapravo u nacrtu. Zanima me jeste li se prijedlogom ovoga zakona vodili tim stvarima da se određene stvari ne ponavljaju, odnosno da ne budu u koliziji posebice kada se radi o djetetu jer dijete nije objekt već je subjekt pravne zaštite i to uvijek treba imati u vidu. Pravna praksa poznaje rekli ste modalitete pravne zaštite vezane za nasilje u obitelj ali i njihovo sankcioniranje kroz prekršaj i kroz Kazneni zakon. Međutim, koliko ja znam tu ne bi trebalo biti dvojbe. Ali ono što znam je da je Europski sud za ljudska prava zapravo kaznio RH i to je vezano po onome načelu da se nikome ne može suditi dva puta za isto djelo. Izvolite. Hvala vam uvaženi zastupniče, dakle predlagatelj zakona, tj. radna skupina koja je, koja dugo već traje, ovaj zakon je dugo u izradi, u pripremi, dakle prošao je prvo čitanje već odavno, dakle vodila je računa o tome. Rađen je, upravo iz tih razloga se išlo na cjelovitu, na novi zakon iako se u suštini radi o starom, izmijenjenom zakonu ali da bi se izbjegle izmjene, da bi se izbjegla konfuzija odlučilo se na ovo i vodilo se računa o tome da ovaj zakon bude takav, kada se donese novi Obiteljski zakon da on ne bude podložan izmjenama. Dakle nećemo morati mijenjati ovaj zakon kada se donese novi Obiteljski zakon. A što se tiče prakse da, vodili smo računa o tome, mi smo ovdje u jednoj specifičnoj sferi kada ovdje se štiti jedna posebna skupina bliskih osoba koje usput i žive u malom suženom prostoru. Dakle a inače ovi prekršaji pokrivaju klasične prekršaje. Ovdje je samo, ovi se ljudi privilegirano štite jer su 'ajmo reći bez svoje volje se nalaze sa nasilnikom u istom prostoru pa je to nešto naglašenije. Hrvatska se sukobila, suočila, hrvatska pravna praksa sa tom odredbom Europskog suda za zaštitu ljudskih prava već prije 7, 8 ili možda i 9 godina kada se kod nas gotovo normalno dvostruko kažnjavalo ljude za iste rade prijestupa i prekršajno i kazneno i to je kod nas već sudska praksa usvojila. Dakle više nema, ako se pogriješi, ako se ne napravi kvalitetna koordinacija na razinama policije i državnog odvjetništva pa se netko, protiv nekog se podnese prekršajna prijava za iste učinke a ovi u procesu kaznenom kasne ako ga se ovamo on prizna pravomoćno bude oglašen krivim za prekršaj nitko ga više ne može progoniti za kazneno djelo. Zahvaljujem državnom tajniku gospodinu Martinoviću. Određujem stanku do 15h kada se nastavlja sa raspravama kluba zastupnika.